radom, danas prva točka: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, prvo čitanje, P.Z.E. br. 96 Predlagatelj je Vlada na temelju članka 85. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Izvolite, državni tajniče.

Opskrba hranom i pićem za osobnu potrošnju i potrošnju kućanstava počiva na lancu opskrbe hranom. U lancu opskrbe hranom potrošač je konačna točka. Međutim u tom lancu sudjeluju proizvođači, otkupljivači, prerađivači, trgovci te ostali dionici vezani za lanac opskrbe hranom kroz uslužne djelatnosti. Lanac opskrbe hranom u RH se u zadnjih 10 g. suočio s pojavom supermarketa te se bitno promijenilo stanje. Svojom strukturom i poslovanjem sličan je lancima opskrbe hranom u zemljama EU-a. Naime, došlo je do promjena u organizaciji trgovine na malo prehrambenih proizvodima, smanjenjem velikog broja malih i srednjih trgovaca uz istovremeno jačanje koncentracije nekoliko trgovačkih lanaca i pojave nepoštenih trgovačkih praksi. Primarni poljoprivredni proizvođač je prehrambena industrija, najčešće ističu one primjere nepoštenih trgovačkih praksi na koje u svojim dokumentima posljednjih 10-ak godina ukazuje Europska komisija, odnosno Europski parlament. Na europskoj razini se niz godina ukazuje na potrebu sustavnog načina onemogućavanja takvih praksi koje su trebale biti uređene kroz kodeks odnosno dobrovoljni nacionalni okvir za rješavanje problema nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Europski parlament je u Rezoluciji od 7. lipnja 2016. g. o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom pozvao komisiju da podnese prijedlog pravnog okvira Unije u vezi s nepoštenim trgovačkim praksama a temeljem čega je 17. travnja 2019. g. donesena Direktiva 633 iz 2019. g. o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Obveza država članica jest da od 1. svibnja 2021. g. u nacionalnom pravnom okviru urede provedbu a od 1. studenog 2021. g. započnu s primjenom EU direktive. RH je još 2017. g. dakle prije donošenja EU direktive s ciljem zaštite sudionika u lancu opskrbe hranom, uredila nacionalni pravni okvir i donijela Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kojim se utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača odnosno prerađivača i trgovaca u odnosu na njihove dobavljače odnosno uređuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi te propisuju ovlasti i postupanja tijela nadležnih za provedbu zakona. U odnosu na važeći zakon, predlažu se izmjene i dopune pojedinih odredbi zbog usklađivanja s odredbom EU direktive. Nepoštene trgovačke prakse u RH pojavljuju se kao posljedica nejednake gospodarske snage dionika u lancu opskrbe hranom, najviše pogađaju poljoprivrednike, male i srednje tvrtke odnosno one najslabije karike u lancu opskrbe hranom ali isto tako i mala i srednja poduzeća koja se bave preradom. Nacrtom prijedloga izmjena i dopuna o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom osigurava se dosljedno ispunjavanje zadaća usklađivanja s europskim pravnim okvirom i daljnje uređivanje poslovnog ponašanja i suzbijanja nepoštenih trgovačkih praksi te se u bitnome proširuje obuhvat proizvoda. Pojedini pojmovi se suštinski usklađuju i ujednačavaju s direktivom pa se primjerice ranije korišteni izrazi otkupljivač, prerađivač, trgovac obuhvaćaju pojmom kupac. Promjenom praga ukupnog godišnjeg prihoda, proširuje se obuhvat adresata odnosno kupaca obveznika zakona t svi kupci a s njime i povezana društva s ukupnim godišnjim prihodom iznad 15 milijuna kn, ulaze u obuhvat zakona a za razliku od dosadašnjeg praga koji je bio puno viši i obuhvaća i otkupljivače i/ili prerađivače s prihodom većim od 50 milijuna kuna, kao niža razina odnosno trgovce s prihodom većim od 100 milijun kn kao viša razina. Preciznije se uređuje obveze postojanja pisanog ugovora između kupca i dobavljača, pravila i odgovornosti vezana za izdavanje računa i otkupnog bloka a u popisu poštenih praksi, uključuje se i nepoštene prakse iz EU direktive čiji im se obuhvat sa dosadašnjeg 33 povećava na 43 pojave koje se smatraju ujedno i nepoštenom trgovačkom praksom, to govori o cilju zaštite proizvođača. Ovim zakonskim prijedlogom definiraju se proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji su od vitalnog značaja za održivost poljoprivrede. To su mlijeko i mliječni proizvodi, svježe goveđe odnosno teleće, svinjsko i meso peradi, svježe voće i povrće, brašno i kruh, šećer, biljna ulja u prehrani. Nadalje, na rok primjene od 30 mj. od danas stupanja na snagu ovog zakonskog prijedloga, uvode se dvije nepoštene trgovačke prakse i to prodaja osjetljivih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene u koju se moraju uključiti troškovi prodaje od minimalno 10% kao i prodaja po cijeni koja je niža za više od 34% od krajnje prodajne cijene čime se ograničava akcijski prag na model akcija „kupiš 2, jedan gratis“ Ujedno ovim prijedlogom zabranjena je i nepoštena praksa kojom se u okviru promidžbe zahtijeva od dobavljača da u cijelosti ili djelom, snosi trošak pokusa na poljoprivredi i prehrambene proizvode koje kupac prodaje u okviru akcija na način da se sudjelovanje u akcijskoj prodaji dobavljača veže samo uz količine prodane preko blagajna neprodanu količinu proizvoda nabavljenih po akcijskoj cijeni kupac mora platiti dobavljaču po redovnoj cijeni. Od provedenih promjena u bitnom se razrađuju postupanja vezana uz nenajavljene kontrole AZTN-a, AZTN je provedbena agencija za provedbu ovog zakona, kao učinkovitiji mehanizam te su uvedeni mehanizmi zaštite identiteta prijavitelja nepoštenih praksi od komercijalne odmazde, ali i svakog drugog vida odmazde.

Prvi je na redu kolega Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Zbog nepoštene trgovačke prakse, mi u Hrvatskoj uvozimo sve više i više, poglavito prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih proizvoda dok naši poljoprivrednici, stočari, oni koji se bave voćem i drugim poljoprivrednim grana jednostavno su izumrli, jednostavno ostavili su se toga posla jer država nije stala iza njih kao što su druge države.

Što sa mesom? Evo postavljam, što sa mesom, evo, svinjetinom koja se uvozi sa svih strana, koja je zatrovana glifosatom, koja je hranjena sojom, koja je na našem tržištu na akciji po 15 kuna, svinjski vrat, kako to zaštiti od velikih trgovačkih stranih lanaca? Da, da, izvolite, odgovor. Hvala. Hvala cijenjenom zastupniku Bulju.

Dodatno, dakle radi se i inspekcijski nadzor vezano za sav promet mesa, odnosno drugih proizvoda u okviru zajedničkog tržišta EU. U ime Kluba Mosta tražim stanku od 10 minuta na ovu značajnu temu, koju danas raspravljamo o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Reći ću vam nekoliko primjera. U RH smo 2017. donijeli već Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Koji su rezultati? Da voćar pila mlade breskve u Vrgorcu jer ne more prodati, jer grožđe ne mogu prodati, kako stolno, tako i za vino, ne mogu prodati ništa. Mi nismo zaštitili našeg domaćeg proizvođača. Ova korona kriza je kazala da nepoštena trgovačka praksa je uništila samodostatnost Hrvatske, poglavito što se tiče hrane i prehrambenih proizvoda i zbog toga imamo 700 tisuća hektara neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta i isključivo zbog toga što veliki lanci, uvozni lobiji unutar ministarstava, u vašega ministarstva, te štetočine koje pogoduju stranim lobijima, su uništili hrvatsko selo. 900 tisuća hektara neobrađenoga poljoprivrednog zemljišta, a mi nemamo pomidora ako se granica zatvori zbog nekakve ugroze, mi nemamo hrane za 7 dana. Mi nemamo robne rezerve, mi repromaterijal za naše prehrambenu proizvodnju, Podravku, bilo koju drugu uvozimo iz Mađarske, dok naša polja, mi mrkvu, papriku uvozimo iz Mađarske, dok naša polja leže neobrađena. Znate zbog čega, jer nismo zaštitili domaćeg proizvođača, kako poljoprivrednika, tako i prehrambenu proizvodnju i industriju. A to je vidljivo u projektu Slavonija. Ne samo što je ta industrija propala nego je propala cijela poljoprivredna grana će propasti ne ostane li država iza tih ljudi. Nemojte molim vas, nagovijestili ste takve projekte i za Zagoru, Dalmaciju i za Zagoru, Gorski kotar i Liku, nemojte nam donositi takve projekte.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta pa da možemo nastaviti dalje. Sada je na redu kolegica Marić, izvolite.

E sad, to 15. ožujka svake godine Ministarstvo poljoprivrede trebalo izvješćivati EU komisiju o rezultatima ovih, tih postupaka. Da li je EU komisija uopće zadovoljna sa tom količinom postupaka, da li mislite tj. da li vam signaliziraju da bi to moglo i bolje, i drugo, nastavno na ovo. Budući da ima nepoštene trgovačke prakse od polja do stola, dakle praktički na svakom koraku, a vidjela sam negdje u materijalima da poljoprivrednici baš i ne surađuju u prijavi, da li mislite da se može njih malo educirati i potaknuti da prijavljuju tu nepoštenu trgovačku praksu ili je nekome u interesu da [[Upadica: Hvala vam.]] poljoprivrednici šute? Dakle, da, od 7. prosinca 2017. AZTN je nadležan za provedbu ovog zakona. Od 22 upravna predmeta iz područja nepoštene trgovačke prakse u okviru 10 okončanih upravnih postupaka, donio je rješenje u kojima je utvrđeno nametanje nepoštene trgovačke prakse. Dakle, da, i Ministarstvo poljoprivrede odnosno provedbena agencija je dužna izvještavati europske razine o ovome i smatramo da je učinak vrlo dobar i da ukazuje na određeni stupanj nepravilnosti i s druge strane, da kroz ove nove izmjene i dopune zakona, da će utvrditi još širi krug, kako adresata, tako i samih nepoštenih trgovačkih praksi. Što se tiče drugog dijela, preciznije smo definirali kroz izmjene i dopune zakone mogućnost i nenajavljenih kontrola, ali i zaštitu onih koji [[Upadica: Hvala vam.]] prijavljuju ove nepravilnosti. Sada je na redu kolegica Peović, izvolite. Dobar dan. Nešto ću više možda u raspravi reći o tome zašto smatram da ovaj zakon, ove izmjene zakona ne mogu zapravo doći, stati na kraj tim nepoštenim trgovačkim praksama, no ovdje me zanima zašto niste mijenjali dakle Zakon o obveznim odnosima koji definira te odnose između malih proizvođača i velikih lanaca trgovina. Kako mislite samo sa 6 novozaposlenih službenika kontrolirati sve takve nepoštene, kako kažete, trgovačke prakse, i zašto ne postoji sustav nacionalne poljoprivredne politike koji bi fleksibilnim subvencijama omogućio našu konkurentnost, odnosno konkurentnost malih proizvođača, a ne dakle, ovim birokratskim mehanizmima koji će, uostalom, po svemu sudeći i poskupiti i povećati birokraciju, a pitanje s kakvim rezultatima. Da, odgovorit ću vam od posljednjeg pitanja na način da, da, postoji sustav državnih potpora sukladno zajedničkoj poljoprivrednoj politici i u okviru 2 stupa zajedničke poljoprivredne politike u okviru izravnih plaćanja i programa ruralnog razvoja odnosno ruralnog razvoja, poljoprivrednici mogu realizirati razne vidove potpore i u okviru njihove potpore dohotku, ali s druge strane i potpore vezano za povećanje konkurentnosti. Ovaj sustav postoji, on je dobro poznat, na razini EU, Hrvatska kao zemlja članica ga baštini.

Kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva. Predmetni zakon je donesen 7. prosinca 2017. g. U zakonu je gotovo sve definirano. Molim vas za vaš komentar, u RH je veliki broj stranih trgovačkih lanaca, jasno je da se uvozi velika količina hrane, izvoznici izvana dobivaju čak potporu na izvezenu hranu, robu te su proizvodi niže cijene i u toj liberalizaciji tržišta, naši domaći proizvođači ne mogu konkurirati. Oni propadaju, a mi postajemo ovisni o često sumnjivim proizvodima niže cijene i kvalitete. Dakle, upravo Zakon o zabrani nepoštene trgovačke prakse na području EU regulira ove odnose, odnosno provodi se s ciljem zaštite primarnih poljoprivrednih proizvođača u odnosu na velike trgovačke lance, odnosno trgovce u sklopu izmjena i dopuna zakona, ubuduće ćemo ... [[Govornik se ne razumije.]] kupce, dakle u tom segmentu Hrvatska je napravila iskorak 2017., mogla je i prije, ali 2017. je Vlada Andreja Plenkovića se odlučila na ovaj iskorak, a tek 2019. EU zakonodavstvo je prepoznalo potrebu za jednim pravnim okvirom kako bi se zaštitio primarni proizvođač u odnosu na otkupljivače u odnosu na dakle krajnje kupce i ovaj Zakon jamči proširenje u odnosu na dosadašnje 33 prakse na 43 prakse, usklađujući se sa EU regulativom. Poštovani državni tajniče, pitanje nepoštenih trgovačkih praksi nije samo specifičnost Hrvatske, nego i cijele EU i sama činjenica da smo u EU parlamentu gotovo cijeli mandat se borili da donesemo Direktivu o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse, jer zbog lobija trgovaca i industrije su se stalno podmetali klipovi pod noge, govori o tome da je to ogroman problem. Mi smo donijeli zakona, sad ga usklađujemo s Direktivom i ono što mene zanima, planirate li vi kroz ovu zakonsku regulativu uvesti instrumente kako bi se ustvari zaštitilo poljoprivrednike, da oni bez bojazni da će im biti raskinuti ugovori mogu prijavljivati nepoštene trgovačke prakse te smatrate li da je potrebno i regulirati zakonom, kao nepoštenu trgovačku praksu predatorske i dampinške cijene kako bi se stalo na kraj nelojalnoj konkurenciji koja hara na našem tržištu i uništava domaću poljoprivredu. I u dosadašnjem, odnosno aktualnom zakonu, određene odredbe vezano za zakon, a vezano za ugovorne, odnosno ugovorne obveze bile su definirane na znači zadovoljstvo proizvođača, odnosno poljoprivrednika, dodatno ćemo u ovom dijelu izmjena i dopuna pojačati ovaj segment kako bi zaštitili i ugovorne obaveze odnosno samog poljoprivrednika, u odnosu na otkupljivača, odnosno kupca. Također, ovaj zakon donosi, pardon, donosi promjene i u dijelu dakle nenajavljenih kontrola, ali i u dijelu zaštite prijavitelja dakle nepravilnosti i u tom segmentu dakle očekujemo i ovo što ste vi rekli, upravo veći broj slučajeva, odnosno otklanjanje od istih praksi vezano za damping cijene, odnosno predatorske cijene koje se nameću od strane određenih trgovačkih lanaca. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi državni tajniče sa sugovornikom, dakle, proizvodnja svih osjetljivih namirnica je u RH gotovo ugrožena i dok druge države iznalaze načina kako zaštititi to područje, mi baš

Mi sada ne koristimo svoje resurse, a naši proizvođači, lokalni proizvođači koji proizvode kulture kao što je recimo maraška, moraju nažalost pilati drveće jer ne mogu prodati svoje proizvode na tržištu, a mi ih nikako ne možemo zaštititi.

Pa evo ponovit ću i u ovom dijelu da smo ovim zakonskim prijedlogom definirali proizvodno i tržišno osjetljivo poljoprivredne i prehrambene proizvode od vitalnog značaja za održivost hrvatske poljoprivrede, to su mlijeko i mliječni proizvodi, svježe goveđe, teleće, svinjsko i meso peradi, svježe voće i povrće, brašno, kruh i šećer, biljna ulja i prehrani. I evo, po treći put ponavljam, vezano za zaštitu prijavitelja nepravilnosti o, preuzeli smo obvezu iz EU direktive kako bi ovaj dio, kao i nenajavljene kontrole, preciznije definirali i kako bi zaštitili same prijavitelje nepravilnosti. Kolegice Grman Kizivat, izvolite.

Tada sam vas pitala, vjerojatno ste zaboravili odgovorit, u prelaznim i završnim odredbama, još uvijek važećeg zakona stoji da će se napraviti procjena učinka.

Vezano za ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbi hrane, dakle usklađujemo se sa EU direktivom i kao takvo nije potrebno izraditi procjenu učinka, dakle, a u odnosu na aktualni zakon, da, procjena učinka je obvezna i radi se u suradnji dakle sa resornim ministarstvima, odnosno za provedbenom agencijom, AZTN-om i rezultate ćete biti, za rezultate ćete biti obaviješteni, odnosno u ovom dijelu izvještavanja koje sam rekao i koje ste dobili u materijalima, postoji znači učinak zakona vezano za broj upravnih odnosno neupravnih predmeta, odnosno izrečene kazne odnosno penalizirani subjekti odnosno adresati zakona. Poštovani državni tajniče, zakon smo o nepoštenoj trgovačkoj praksi donijeli, učinci su nikakve, dakle učinaka nema i ovdje se otvara pitanje uopće kakva je uloga države i može li država ovakvom regulacijom bilo što napraviti jer ispada da su uvozni lobiji u Hrvatskoj jači od države, u svijetu su sad ove digitalne korporacije jače od država i sad se postavlja pitanje ima li uopće smisla bilo što regulirati kad oni koji su moćni mogu utjecati na izbjegavanje propisa ili mogu propise prilagođavati sebi i sad, ja ne znam je li uopće moguće sa ovakvim prijedlozima zakona bilo što učiniti za male hrvatske poljoprivrednike, proizvođače, jer vi stalno najavljujete nekakve izmjene, a zapravo se na terenu situacija ne mijenja u korist naših poljoprivrednika. Hvala.

Dakle, ovo su dosadašnji učinci provedbe zakona koji je imao u odnosu na donošenje u ovom Visokom domu, određeno odgodu primjene, odnosno provedbe i nakon tog vremenskog roka je krenuo u provedbu. Zahvaljujem državnom tajniku. Nemamo više replika pa se možete vratiti na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Predsjednica Odbora za poljoprivredu, poštovana kolegica Marijana Petir, izvolite.

Obzirom da ste dobili detaljno izvješće koje je vrlo opširno, ja ću samo se osvrnut na glavne naglaske onoga što smo na 14. sjednici održanoj 5. veljače 2021. g. raspravljali a vezano uz ovaj zakon. Pozitivnim je ocijenjeno proširenje obuhvata nadziranih subjekata, povećanje obuhvata nepoštenih trgovačkih praksi, mogućnost nenajavljenih kontrola i preciznije propisivanje ugovornih obaveza. Predloženo je da se zakonom propiše kako krajnja prodajna cijena ne može biti niža od proizvodne cijene. Upozoreno je na problem nabave repromaterijala od kupca proizvoda što bi se moglo smatrati nepoštenom trgovačkom praksom. Uz postojeće dobrovoljne standarde kvalitete proizvoda, RH trebala bi uvesti i one obavezne a koji primjeri postoje u drugim državama članicama Unije. Neke nepoštene trgovačke prakse koje su do sada bile zabranjene zakonom, i dalje se događaju pa su potrebnije snažnije kontrole i jasnije propisivanje nepoštenih praksi. Uz predložene akcijske cijene, izražena je bojazan mogućih manipulacija istima. Upozoreno je na važnost postojanja burze domaćih proizvoda koja bi hrvatskim poljoprivrednicima pomogla u distribuciji. Postavljen je i upit o mogućim alatima kojima bi se regulirane cijene na tržnicama i ograničile previsoke marže. Upozoreno je na neplaćanja za preuzetu životu stoku i postavljen je upit o načinima prevencije i sankcioniranja istog. Upozoreno je i kako za proizvođače kod utvrđenih nepoštenih trgovačkih praksi nije predviđeno obeštećenje. Istaknuto je i kako su predložene procedure prekomplicirane i preduge, što bi moglo rezultirati povećanjem uvoza. Spomenute su predatorske cijene i standardi kojima uvezeni proizvodi ne moraju udovoljavati a koji su obavezni za naše proizvođače. Postavljen je i upit o mogućnosti ranijeg stupanja na snagu zakona, što bi bilo u skladu sa europskom direktivom. Predlagatelj je istaknuo kako će se pravilnicima detaljnije propisati proizvodi na koje se odnosi ovaj zakon, praćenje stanja na blagajni izbjeći će se moguće manipulacije sa akcijskim cijenama a sustav dokazane kvalitete osigurat će sljedivost proizvodnje. Cijene na tržnicama ne reguliraju se ovim aktom. Svako zadiranje u cjenovnu politiku sa aspekta tržišnog natjecanja je suspektno prema ocjeni Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Osim plaćanja kazne, pozitivan učinak provedbe zakona je usklađivanje ugovora i otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi. Nakon provedene rasprave, odbor je većinom glasova donio slijedeće zaključke i predložio ih Hrvatskom saboru na usvajanje.

Zahvaljujem, predsjednici odbora. Otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika Mosta, dvoje zastupnika će govoriti odnosno zastupnik i zastupnica, kolega Bulj i kolegica Selak Raspudić. Hvala lijepo. Nepoštena trgovačka praksa u RH je uništila domaću proizvodnju. Prehrambena proizvodnja, naši stočari, poljoprivrednici, naše voće i povrće, jednostavno nema prođu. Domaće ekološko ali zbog čega? Zbog velikih pritisaka uvoznih lobija koji se nalaze isključivo i samo unutar ministarstava koje pogoduje stranim lobijima. Kod pojave trgovačkih lanaca, u jednom trenutku, sjećam se da je janjeće meso bilo desetak kuna i to njima nije problem držati pola godine, nije, smrznuto iz N. Zelanda, iz N. Zelanda, e, smrznuto dovedeno ovdje. I njima nije to problem držati nekoliko mjeseci, bit će jeftinije tamo spaliti nego nama ga uvesti i naravno, ako godinu dana ljudi u ovoj teškoj situaciji kupuju jeftinije, nažalost šta je to i ekološki upitno, zdravstveno upitno i naravno da s godinama mi smo tako uništavali kako ovdje proizvodnju znači uzgoja ovaca, janjca i sličnih, tako je i ostalim. To je samo jedan od primjera. Monopol je uništio sve. Tko je tu mora zaštititi? Hrvatska, hrvatska država, hrvatski zakon, Ministarstvo poljoprivrede, saborski zastupnici, mi smo oni koji moramo izborit se da domaći proizvod na tržištu bude povoljan, da dobavljač tj. otkupljivač da ne terorizira mjesecima ne plaćajući naše poljoprivredne proizvođače. Što se događa? Događa se da u tom trenutku zbog neplaćanja, zbog nepoštene trgovačke prakse, zbog uvoznih lobija, imamo znači sve manje i manje, sve više i više tj., uvozimo prehrambenih proizvoda a sve manje i manje proizvodimo. Ja promatram evo, krenut ću od svoje Dalmatinske zagore, a možemo i od Slavonije, na kraju ću i završiti i gore, imamo primjer evo u Vrgorcu mladi čovjek je bio ostao bavio se voćarstvom i vinogradarstvom i na kraju nije mogao prodati svoju breskvu na tržištu zato što su uvozni lobiji uvezli jeftino svoje proizvode i jednostavno on je morao uzeti motornu pilu i to popilati i ić u Irsku. Čovjek, mlada obitelj. Govorimo o projekt Slavonija, čak je najavljena Dalmatinska zagora, G. kotar i Lika, nemojte takve više projekte, vidite na šećeranama, šta radi projekt Slavonija. Znači ljudi koji se bave proizvodnjom šećerne repe, propadaju, odlaze, smanjena je proizvodnja a industrija proizvodnje šećera se gasi. Što sa tim ljudima? Znači mi jednostavno moramo zaštititi domaćeg proizvođača, osigurati dovoljnu količinu, 50% ako triba u trgovinama i na policama da bude domaćih proizvođača a kojih ima a država sve učiniti, lokalna samouprava, regionalna samouprava da to bude otkupljeno, da to bude u dječjim vrtićima korišteno mlijeko, mliječni proizvode a mi to ne radimo. Pogoduje se uvoznim lobijima. I to je ključni problem. A trgovačka praksa nepoštena i agencija za to praćenje tržišnog natjecanja, i da će neko prijaviti i osigurati mi prijavitelja, ljudi se boje, vjerujte mi. Ne budemo li mi osigurali da se kupuju domaći proizvodi, i dalje ćemo imati 700 000 ha neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, i dalje ćemo imati samo 0,5% navodnjenoga poljoprivrednoga zemljišta jer neće se niko baviti, ne pokaziva niko interes a onaj koji pokaziva interes, npr. ne može dobiti zemlju, evo kao npr. u Slavoniji da se bavi stočarstvom.

A naše domaće proizvođače ništa se ne poduzima u zaštiti. I to je ključni problem. Zaštitimo našu domaću proizvodnju i osigurajmo da budu na policama. Hvala

Kolegice i kolege, svi ćemo se složiti da je zakon donekle barem pomak u dobrom smjeru no ono što nam ostaje osnovni problem i što se već iskristaliziralo u raspravi je da je on mrtvo slovo na papiru. Što god mi učinili, očito je strah od prijavljivanja i dalje prevelik, što vidimo po tome da je od 62 predmeta pokrenuto, samo 9 upravnih i 53 neupravna postupka. Ono što bi trebao biti primarni cilj zakona, opet se svodi na preventivu, dakle nije kažnjavanje nego uspostava pozitivnog poslovnog ozračja i poštivanja nepoštenih trgovačkih praksi. No kako ćemo to učiniti? Mi bismo se da bismo došli do takvog okružja, morali vratiti korak unatrag, dakle trebali smo sagledati Hrvatsku u kontekstu EU-a. Nije Hrvatska jedina zemlja koja je imala problem s donošenjem ovog zakona, odnosno s implementiranjem direktive, mi smo to učinili i prije nego što smo trebali, mnoge zemlje u Europi imale su problem a bilo je i velikih protivljenja na razini EU-a. To nam otkriva jednu dobro poznatu činjenicu a to je da EU počiva na principu lobiranja i da se svaki uloženi dolar koji se daje u lobiranje, višestruko vraća. Znači osnovno pitanje ovdje ostaje što Hrvatska radi na razini EU-a u pogledu lobiranja da bi isposlovala bolje poslovne uvjete za svoje proizvođače koji se ne snalaze u ovom okruženju unatoč nekakvim direktivama koje mi implementiramo na papiru ali ih ne uspijevamo ostvariti u praksi? Pa mijenja se činjenica da ćemo sada imati 6 novih zaposlenih koji će se moći posvetiti nečemu što se ovdje naziva nenajavljene kontrole. Dakle, nismo uspjeli riješiti osnovni problem a to je da stvorimo okruženje u kojem će ljudi sami prijavljivati nepoštene trgovačke prakse pa ćemo sada krenuti proaktivno, krenut ćemo u nenajavljene kontrole. Međutim, ono što se čini najveći doprinos ovog zakonodavnog okvira, a to je činjenica da se mijenja prihodovni cenzus, zapravo u praksi neće dovesti do velikog pomaka jer ako pogledamo izvješća agencije i ako pogledamo na koga se ono sve odnosilo, onda nije pravo pitanje u Hrvatskoj ima li netko nepošten nego tko je uopće od velikih proizvođača pošten? Dakle mi ovdje vidimo malti ne, nabrojene sve proizvođače, sve trgovinske lance koji se nalaze na tržištu i nalazimo primjere različitih nepoštenih praksi. Ako detaljnije proučimo na što se te prakse odnose, onda primjećujemo ovaj drugi problem s kojim sam počela, odnosa Hrvatske prema ostatku EU-a i pitanja kako zaštititi svoje interese a opet poštivati pozitivnu trgovačku praksu i slobodno tržište unutar EU-a. Jer recimo imate primjer Plodina koje su kažnjene za nepoštenu trgovačku praksu koja se ticala konkretno jednog nizozemskog dobavljača teletine da bi oni to opravdavali, prema im to na kraju nije prošlo na upravnom sudu, činjenicom da su oni sami bili pritisnuti od tog istog proizvođača koji je izvan Hrvatske i koji nadilazi njihovu moć, kupovinsku moć. Dakle, tko je mali u odnosu na koga nije samo pitanje tko je mali u odnosu na koga unutar Hrvatske nego koliko je Hrvatska jaka u odnosu na ostatak EU-a. I to je ono što onda nas dovodi do onog ključnog problema a to je dampinških cijena s kojima se naši proizvođači ne mogu nositi. Dakle, bez obzira što ćemo mi smanjiti ovdje prihodovni cenzus, ako vidimo da svi veliki proizvođači i dalje su dionici nepoštenih trgovačkih praksi, pitanje li ključ u smanjenju ili je ključ u onome što treba biti ključ a to je detektiranje onih koji te prakse već sada provode. Drugo pitanje koje se postavlja, također odnosi se na problem onoga što je najveći problem našim proizvođačima je problem iz čitave EU-a a to su upravo one zemlje koje su izvoznici „lošije hrane“, jednako tako proizvođači bolje. No u tom slučaju, kada su proizvođači bolje, što je Hrvatska, oni su to samo za inozemno tržište. Primjerice kao što je svojevremeno isticao predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, našu prvoklasnu jabuku uvozimo, a u povratu kamioni dovoze jabuku koja je godina dana stajala u hladnjačama. U većini slučajeva naša je hrana još potpuno zdrava i izuzetno dobre kvalitete i kao takva završava na tržištima EU-a za razliku od hrane koja iz nje dolazi i završava na policama trgovačkih centara. Sustav, jedino sustav hoćemo li okrupnjavati male proizvođače ili na koji drugi način ćemo tom problemu pristupiti, ostaje otvoreno pitanje ali jedino sustav u kojem se nepravilnosti prijavljuju bez straha a ne od odmazde, a ne nenajavljene kontrole, onaj sustav koji će onemogućiti nepoštene trgovačke prakse. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovan kolegica Martina Grman Kizivat, izvolite.

Da je stanje u hrvatskoj poljoprivredi loše, to već svi znamo, jedino toga možda nije svjesna ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja svakim danom sve više šokira donoseći loše zakone pod krinkom usklađenja sa direktivama EU. Tako je danas pred nama Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom iz 2017. g. ima 35 članaka, a ovim izmjenama mijenja se njih 25, što dovoljno govori o kvaliteti i provedbi samog zakona. Inzistiramo da se prijedlog dopuna i izmjena zakona povuče iz procedure te da se pripremi novi zakon o zabrani trgovačkih praksi uz jasno i nedvosmisleno definiranje osjetljivih odredbi. Smatramo da će se ovim zakonom dodatno potaknuti uvoz na štetu domaćih proizvođača i uvesti složene procedure koje bi mogle rezultirati povećanjem troškova u cijelom lancu opskrbe hranom. Inzistiramo da se jasnije definira krajnja prodajna cijena. Kaže, krajnja prodajna je cijena po kojoj trgovac prodaje proizvod u maloprodaji i krajnjem potrošaču, a formira se na način da se nabavna cijena poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda množi najmanjim koeficijentom 1,10. Što znači definicija najmanje? Dodatno, zanima nas koji troškovi ulaze u taj koeficijent 0,10? Da li je to marža, da li su to neke druge naknade? Smatramo da kupci trebaju znati što plaćaju kroz jasne odredbe u zakonu, inzistiramo da se dopuni definicija krajnja prodajna cijena, kao i ostale odredbe koje se na nju odnose. Također, inzistiramo i da se definira rok izdavanja otkupnog bloka, što znači da se jasno zna koja količina i kvaliteta je predane robe na licu mjesta. To je iznimno važno za male i srednje poljoprivrednike koji većinom nisu u sustavu PDV-a. U čl. 7 propisane su odredbe vezane uz pravila izdavanja računa i otkupnog bloka. Elementi otkupnog bloka su količina preuzete robe, kakvoća i utvrđene cijene te jasno navedeni iznosi ugovorenih popusta ili rabata i točna specifikacija na što se iznosi odnose u skladu sa javno objavljenim obvezujućim uvjetima kupaca prema dobavljaču. Međutim, ono što nije definirano je rok izdavanja otkupnog bloka. Pretpostavimo da kupac mora popuniti skladišnu primku te evidentirati ulaz proizvoda u poslovne knjige radi daljnjeg obračuna. Prema informacijama s terena od poljoprivrednih proizvođača, to nije uvijek tako. Ponekad se otkupni blokovi ne izdaju prilikom preuzimanja robe, a ne zna se ni cijena. Želim skrenuti pozornost da sam na Odboru za poljoprivredu postavila pitanje definiranje cijene roba na tržnicama. Odgovor od državnog tajnika, blago rečeno me je šokirao. Odgovor je da se cijena na tržnici definira sukladno uvjetima na tržištu jer oni nisu obuhvaćeni ovim zakonom jer ne prelaze prag od 15 milijuna kuna prometa. Sada ja postavljam pitanje je li normalno da mali i srednji poljoprivrednici opet nisu zaštićeni zakonom, dakle nakupci, prekupci, itd. mogu što hoće ucjenama i lošim uvjetima tjeraju naše proizvođače u kut. Sve države EU vode računa o očuvanju domaće proizvodnje, samo je u Hrvatskoj to mrtvo slovo na papiru. Za pojedine odredbe koje su nejasne u izmjenama i dopunama zakona, a na njih je ukazano tokom e-Savjetovanja, odgovor ministarstva je da će se iste pojasniti dopunom dokumenta. Odgovori na pitanja adresara zakona. Smatramo da se kod ovako osjetljivog zakona sve odredbe trebaju jasno definirati, a kako će se one dopunjavati, kako je ministarstvo propisalo, tada to treba propisati i zakonom. Kako bi se jasno definiralo i postupanje s osjetljivim prehrambeno-prerađivačkim proizvodima, predlažemo da se u zakon uvede članak ugovaranje naknada za osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode sa jasnim definicijama i odredbama. Želimo izbjeći situaciju da naši dobavljači imaju dodatne troškove, što utječe na njihovu konkurentnost te da se osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi nakon propisanog protekla roka eventualno uništavaju odnosno postaju otpad. Svjedoci smo i da domaća poljoprivredna prehrambena industrija vrlo često mora prodavati proizvode na akcijama zbog iznimno niske cijene uvoznih proizvoda. S ciljem zaštite domaće poljoprivrede i prehrambene industrije te izbjegavanja krivih tumačenja i nedoumica, kao što je to bio slučaj kod šećerana, kada je ministrica pozvala trgovačke lance da povećaju cijenu šećera, zahtijevamo da se u jednom članku definira plaćanje robe dobavljačima po akcijskim cijenama. To je npr. propisano u slovenskom zakonu, u našem nije. Ali nije da se ovim zakonom ne vodi računa o ničemu. Vodi se ozbiljno računa o ovim izmjenama, a to je već osigurano i kroz državni proračun, dodatno zapošljavanje novih 6 djelatnika u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Osigurano je milijun i 500 tisuća kuna. Ako uzmemo u obzir da je od 2019. g. od 36 upravnih postupaka riješeno 7, na 8 zaposlenih. Znači, ni cijeli predmet, po zaposleniku u godini dana. Za dodatnih 6 zaposlenih možda možemo očekivati čak 13 rješenja godišnje, a opravdanje je povećanje broja zaposlenih je u tome što se povećava opseg posla. Moramo priznati da ni do sad baš nisu bili jako operativni, ali možda ovih novih 6 djelatnika popravi ovu lošu statistiku. I na kraju, kao što sam i pitala u replici jučer na odboru, u prijelaznim odredbama zakona iz 2017. g. stoji da će Ministarstvo poljoprivrede u roku od 2 godine od stupanja zakona na snagu provesti naknadu procjenu učinka tog zakona. Evo, i danas sam to pitala, odgovor sam dobila djelomično, odnosno nisam ga čak ni dobila. S obzirom da je procjenu učinka trebala napraviti u roku 2 godine, najkasnije 2020. Danas je 2021. g., odgovor ministarstva nemamo jasan, odgovor, što znači da vjerojatno ministarstvo procjenu učinka napravilo nije. Ne znam zašto je to toliko teško za reći. Da zaključim, u svim zemljama EU, poljoprivrednik je važan, a poljoprivreda je glavna. Mi se danas suočavamo sa činjenicom da oni koji su sve nas nekada hranili, danas su primorani razmišljati kako prehraniti sebe i svoju obitelj. To su, ni manje ni više nego posljedice loših poljoprivrednih politika.

Izvolite.

Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici, dakle mi u Klubu zastupnika Domovinskog pokreta zaključujemo kako je ključni problem politika koje izlaze iz Ministarstva poljoprivrede izbjegavanje priznavanja stvarnog stanja na terenu. Naime, Ministarstvo poljoprivrede je tijekom 2017. donijelo zakon o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom, a koji je, kako su tada naveli iz Ministarstva poljoprivrede kao predlagatelja zakona, trebao suzbiti nelojalnu prednost otkupljivača nad proizvođačima hrane u smislu pregovaračke prednosti koju imaju otkupljivači nad proizvođačima. Naime, još od 2014. g. EU komisija nas upozorava da prekomjerno pokušavamo sve regulirati odnosno donosimo previše zakona, a ne znamo kakav će oni učinak imati na terenu, iz čega mi se čini da je ministarstvo u potpunosti prepustilo upravljanje strukturama unutar ministarstva koje nemaju kontakt s terenom i isti izbjegavaju, a i same podatke s terena koji bi pomogli procesu rasterećenja i unaprjeđenja, nemaju. Trenutno važeći Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama, nakon početnog „booma“, nije promijenio niti jednu jedinu nepoštenu trgovačku praksu. Na terenu smo itekako svjesni da su nepoštene trgovačke prakse sveprisutne, ali sada pod malo izmijenjenim nazivom. Dakle i dalje se vrše povrati robe dobavljačima, skidaju se cijene proizvoda, naplaćuju se ulaznice, ali se one sada zovu naplata marketinške aktivnosti ili naplata prihvata robe. Zatim, za otkup voća i povrća se izdaju otkupni blokovi s jednom količinom i cijenom, a računom se nakon 60 dana oni mijenjaju i pišu se druge količine i cijena, odnosno vrše se otpisi robe i skida njihova cijena. Nažalost, a i za trenutno važeći zakon o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hrane, Ministarstvo poljoprivrede se kroz procjenu učinaka propisa obvezalo naknadno napraviti procjenu kroz 2 godine, ali procjena napravljena nije. Ili, ako možda jeste, nama običnim smrtnicima ona nije bila dostupna. Pitam se kada će mjerodavni shvatiti da s ovim zakonom su napravljeni novi troškovi administracije kroz sami izradu, a efekt je izostao. Plus, izgubili smo još 2 godine koje nemamo. Predočit ću vam situaciju koja se događa našim tovljačima kod otkupa odnosno prodaje žive stoke. Proizvođač proda bikove otkupljivaču, nakon 90 dana od dana predaje živih životinja, uplate nema. Gledajući odredbe zakona, prvi problem zakona je to što bikovi nisu hrana, odnosno one su žive životinje i zakon se na njih s tog aspekta i ne odnosi, a drugi problem je što sam zakon ne daje nikakvu mogućnost naplate poljoprivredniku, već samo omogućuje naplate kazne otkupljivaču od strane agencije, a što će u konačnici rezultirati, da kada otkupljivač plati kaznu agenciji, onda opet neće imati novca platiti proizvođaču. Ili će u konačnici u međuvremenu zatvoriti firmu pa će izbjeći plaćanje svima. Ti i mnogi drugi negativni učinci su oni koji su kroz provođenje procjene učinaka mogli i morali biti predviđeni i kao takvi riješeni. Ovako samo na papiru imamo još jedan u nizu zakona koji ne rješava stvarni problem. Pojasnit ću vam situaciju i kod otkupa pšenice, odnosno žita. Proizvođač predaje žito na otkup, naplaćuje mu se besmislena ulaznica za njegovu predanu robu, odnosno taj iznos mu se na obračunu skida s računa i nikome ništa, tako i s ostalim ratarskim kulturama, dakle kod otkupa ratarskih kultura događaju se različita manipulacije, primjerice, sa mjerenjem i određivanjem kvalitete proizvoda gdje postoji ozbiljna sumnja i jednostrano određene parametre. Česte su situacije gdje se postotak vlage na postojećim mjernim uređajima koje naši ratari imaju ugrađene u svojim kombajnima, ili mjerni uređaji koji posjeduju ratari, a uredno su baždareni odnosno umjereni kod ovlaštenih institucija, po nekoliko postotaka razlikuju od onoga što odredi mjerni uređaj otkupljivača pri samoj predaji usjeva. Naravno da otkupljivač cijenu otkupljenih usjeva kreira i prema postotku određene vlažnosti. Stoga bi izravna mjera kojom bi se pomoglo proizvođaču mogla biti nadkontrola, odnosno subkontrola angažirana od strane ministarstva ili od strane Inspektorata kojem bi se rataru omogućila pravedan otkup i obračun predanog usjeva na otkupno mjesto, ali toga nema. Kada govorimo o otkupu prehrambenih proizvoda, dakle ugovor između proizvođača i otkupljivača su se nakon stupanja na snagu zakona, ipak mijenjali i sastavljali su se novi. Dakle, nepoštenim trgovačkim praksama sada se smatraju naplaćivanje ulaznica, naplaćivanje mjesta u prodavaonici, kompenzacija za predanu robu i povrat robe, a uloga zakona je bila da se te poslovne prakse ukinu. Međutim, što se događa na terenu, odnosno koji su rezultati primjene zakona? Dakle, isticanje mjesta proizvoda u prodavaonici se i dalje naplaćuje, ali kroz naplatu marketinške aktivnosti koju proizvođač aneksom ugovora prilikom ulaska u trgovački centar mora prihvatiti, a otkupljivač tijekom godine diktira cijenu i određuje koliko puta će ju naplatiti. Proizvođač, ukoliko želi da njegov proizvod bude na marketinškom letku, navođenje istog dodatno plaća. Zatim, ako trgovački lanac odluči snižavati cijenu proizvoda, dakle provoditi akciju, proizvođač, odnosno dobavljač mora pristati na istu i navesti koja je to snižena cijena. Zatim, kompenzacija za prodanu robu se i dalje događaju, ali se aneksom ugovora dogovara kompenzacija nakon što je roba predana. Zatim, povrati se i dalje događaju, ali se oni sada odrađuju kroz pojmove poput roba sa slabim obrtajem, zatim, roba za koju proizvođač također, u ugovoru potpisuje da će je preuzeti i snositi troškove povrata, također, se na terenu već široko prihvaćene liste tzv. liste A i liste B odnosno roba za koju postoji povrat i ona za koju ne postoji povrat, isto tako, cijelo vrijeme je kontinuirano prisutan povratak pekarskih proizvoda bez obzira na zakon jer je to i logično, naime iz povrata pekarskih proizvoda se rade dijelom krušne mrvice, zatim sušeni kruh za prehranu stoke i sl., pa čak mogu konstatirati da ova Vlada niti poznaje osnove proizvodnje jer ne predviđa ovakve situacije prilikom donošenja zakona. Moram spomenuti i situaciju sa otkupom agruma u dolini Neretve, dakle tijekom isporuke robe dogovara se jedna cijena i količina a na samoj isporuci skida se preuzeta količina na način da se odbija prihvatiti tražena količina a i skida se dogovorna cijena odnosno dogovorena pa se na tako skinutu prvobitnu cijenu izrađuje otkupni blok koji ne sadrži potpis otkupljivača koji se zatim nakon 30 do 60 dana zamjenjuje sa računom na kojemu se stavlja još manja cijena otkupa jer se navodi da se radi o lošoj kvaliteti i da je prodajna cijena bila manja i da je dio uroda propao pa se skida i prvobitno predana količina, dakle bezbroj manipulacija nad našim poljoprivrednicima. Naime, sam zakon o nepoštenim trgovačkim praksama je potpuno nepotreban i nesvrsishodan jer ne može regulirati odnose između dva sudionika koji započinju poslovni odnos sklapanjem ugovora i tada se na njih odnosi Zakon o obveznim odnosima iz čega je od samog početka bilo potpuno jasno da ovaj zakon nema utjecaj niti će imati na odnos između proizvođača i otkupljivača niti proizvođač može doći do naplate svoje robe putem ovog zakona. Dakle, cijeli smisao i logika je jedino da se pomogne proizvođačima da se udruže i tako udruženi nastupaju pred otkupljivačima a pojedini OPG-ovi koji žele samostalno prodavati mogu ali ne u trgovačkim lancima i onda sama Uredba 1169/2011 koja se odnosi na isticanje podataka i deklaracije na proizvod, zajedno sa nutritivnim vrijednostima a čije izrade također koštaju našeg proizvođača, ima logike jer proizvođač koji prodaje na tržnici, dakle povremeno i privremeno, ne bi trebao imati takvu deklaraciju i plaćat nutritivnu vrijednost proizvoda već samo onaj proizvod koji se prodaje putem trgovačkih lanaca. Takav stav i rješavanje problema poljoprivrede je logičan i europski utemeljen a ne da se našeg poljoprivrednika uvlači kao pojedinca u borbu s lavovima a onda se pro forme donosi zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi koji logično da ne može niti neće zaštititi pojedinca od čopora lavova s kojim naš poljoprivrednik svakodnevno se mora boriti.

Hvala vam. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege zastupnice zastupnici. Pred nama je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. Ovim izmjenama i dopuna Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom potrebno je uskladiti pojedine odredbe te s direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenih proizvodima pri čemu se usklađivanje provodi i terminološki ali i suštinski. Ustavna osnova za donošenje izmjena i dopuna Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom jesu odredba Ustava RH i to čl. 2., 16. i 50. kojima je propisana nadležnost za donošenje ovog zakona te regulirana mogućnost ograničavanja poduzetničke slobode u iznimnim slučajevima a koji slučajevi predstavljaju razlozi za donošenje ovog zakona odnosno nepoštena trgovačka praksa koja se počela stvarati u opskrbi hranom. Naime, posljednjih godina na razini EU-a, ukazala se potreba da se onemoguće nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom do kojih dovodi činjenica da u lancu opskrbe hranom sudjeluju strane s nejednakom gospodarskog snagom te su uloženi znatni napori na ostvarivanju te zadaće. Hrvatski sabor 2017. g. donio je Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, stupio je na snagu 2017. godine. Donošenjem navedenog zakona u hrvatskom pravnom sustavu uspostavljen je pravni okvir za uspostavu osiguranja i zaštitu poštenih trgovačkih praksi s ciljem zaštite svih sudionika u lancu opskrbe hranom te se utvrđuju nepoštene trgovačke prakse kojima je cilj iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače. Značajnu pregovaračku snagu imaju kupci koji su ostvarili ukupni godišnji prohod od 15 milijun kn ili više. Dosadašnjim zakonom kao značajna pregovaračka snaga, bili su definirani trgovci s ukupnim godišnjim prohodom od 50 milijuna kn kao nižom razinom odnosno 100 milijuna kn ili više kao višom razinom. Do donošenja zakona poljoprivredni proizvođači i prehrambena industrija bili su u naročito nepovoljnom položaju. Svrha Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom jeste suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi koje su u suprotne dobro poslovnom ponašanje, protivne dobroj vjeri i poštenom postupanju a do kojih u praksi dolazi iskorištavanjem gospodarske snage i položaja jedne strane, prije svega kupca u poslovnom odnosu pri čemu se drugoj strani nameću nesrazmjerne obveze te sudionici u gospodarskom odnosu dolaze u neravnopravan položaj i među njima se gubi ravnoteža u pravilnim obvezama. Takve prakse mogu biti nepoštene čak iako providimo postoji suglasnost između gospodarskih strana. Kod trgovanja poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima nametnula se nužnost uvođenja zaštite od nepoštenih trgovačkih praksi poljoprivrednih proizvođača i prehrambene industrije kojima su često kupci nametali takvu praksu koristeći svoj položaj i jaču gospodarsku snagu. Prije svega radi se o zaštiti poljoprivrednika, malih i srednjih poduzetnika, te malih i srednjih poduzeća u preradi. Izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom suštinski se usklađuju i definiraju pojmovi s direktivom, pa se npr. izrazi „otkupljivač“, „prerađivač“, „trgovac“ ovim izmjenama zamjenjuje izrazom „kupac“, a također se usklađuju i drugi pojmovi. Ovim izmjenama i dopunama mijenja se obuhvat proizvoda na način da se proširuju proizvodi na koje se odnosi ovaj zakon, pa se isti kao i do sad odnosi na one proizvode koji su bili obuhvaćeni dosadašnjim propisima predmetnog zakona, a to je hrana, ali i na neprerađene poljoprivredne proizvode. Detaljnije se regulira pisani ugovor kupca i dobavljača, pravila i odgovornosti oko izdavanja računa i otkupnog bloka, te se proširuju popis nepoštenih trgovačkih praksi sa dosadašnjih 33 na 43, čime su uključene u zakon sve nepoštene prakse propisane u direktivi. Tako se kao nepoštena trgovačka praksa određuje nepostojanje pisanog ugovora između kupca i dobavljača ili postojanje istog, ali sastavljenog protivno ovom zakonu. Zatim plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na računu ili otkupnom bloku, opći uvjeti poslovanja kupca koji nisu u skladu s ovim zakonom, mogućnosti jednostavnog raskida ili izmjene ili otkaza ugovora od strane kupca u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovnih razloga za raskid, nesrazmjerno visoke ugovorne kazne, plaćanje dobavljaču u rokovima duljim od propisanim, otkazivanje dobavljaču narudžbe pokvarljivih proizvoda i prehrambenih proizvoda u roku kraćem od 30 dana, traženje od dobavljača plaćanja koja nisu u vezi s prodajom poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, traženje od dobavljača plaćanje naknada za usluge koje su pružene ali nisu bile ugovorene, traženje plaćanja naknade za propadanje ili gubitak poljoprivrednih prehrambenih proizvoda do kojeg je došlo nakon što su ti proizvodi prešli u vlasništvo kupca čime kupci pokušavaju rizik poslovanja prebaciti na dobavljače. Traženje naknade za uvrštavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda u ponudu kupce, te druge prakse čiji je cilj poboljšavanje položaja kupca, a na štetu dobavljača iskorištavanjem jačeg položaja kupca u odnosu na dobavljača. Također su razrađena pravila postupanja kod nenajavljene kontrole koju nad kupcem provodi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kao tijelo nadležno za provedbu ovog zakona. Osobita pažnja posvećena je mehanizmima zaštite identiteta prijavitelja nepoštenih praksi.

U postojeći zakon također dodano je i novo poglavlje koje je regulirana suradnja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja sa Europskom komisijom i provedbenim tijelima državnih članica EU, te u izvješćivanju. Također u osnovni tekst zakona u lancu opskrbe hranom nakon provedenog savjetovanja prihvaćeni su i određeni prijedlozi na čemu ja čestitam ministarstvu što je uvažilo prijedloge sa terena. Valja naglasiti da bi trebalo u svakom slučaju možda razmišljati o tome s obzirom da je zakon jasan i širok i rješava masu problematike, da bi trebalo javnost, a vidimo ovdje i neke kolege zastupnici, nismo informirani, znači trebalo bi u svakom slučaju javnost informirati o prekršiteljima i o njihovom kažnjavanju, tako da bi na neki način spriječili daljnje prekršitelje za željom da čine sve ono što sam ovdje naveo, ali i da bi javnost bila sa time bolje informirana. Meni je žao što nema kolegice iz SDP-a ovdje jer ovaj zakon dugo je bio u ladici njihove vlade koja nažalost nije imala snagu donijeti ovaj zakon jer su se zalagali u to vrijeme za liberalno tržište. Također, očito u tom trenutku nisu bili toliko zainteresirani za zaštitu malih poljoprivrednika ako se sjećamo u vrijeme izglasavanja Zakona o OPG-u napustili su sjednicu HS. Tako da evo čestitam vladi RH što je 2017. smogla snage, što je donijela ovaj zakon.

Idemo dalje na 5. raspravu, to je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, govorit će poštovana kolegica Sandra Benčić, izvolite.

Zahvaljujem se predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ovaj zakon i prvi put kad je ovdje izglasan, a i sada ove izmjene i dopune jesu nekakav pokušaj, a možda malo i naivni da se isprave zapravo krive drine koje su se politikom, 30-godišnjom politikom vjerovanja, slijepog vjerovanja u liberalizaciju tržišta, slobodno tržište i uopće u ideju da 4 milijona ljudi kolko ima u ovoj zemlji je nekakvo tržište i da će se onda tu naši proizvođači snaći, pa da će opstati oni najbolji, vjerovanje u sve te floskule je dovelo do toga da sada očajnički pokušavamo regulirati nesrazmjerne odnose moći koje na tom tržištu imamo. Ja se nadam da je nakon ovih 30.g. i nakon sagledavanja posljedica tog slijepog vjerovanja u nevidljivu ruku tržišta koja rješava sve, došlo do svijesti u ovom saboru da ako želimo imati održivu poljoprivrednu politiku, ako želimo imati kakvu takvu samodostatnost prehrambenu i da ako želimo sačuvati ovo malo proizvođača koje imamo da sa tom paradigmom tržišnom i da će tržište sve samo riješit moramo raskrstit. Jer moramo biti svjesni da velikim trgovačkim lancima koji su uglavnom međunarodni veliki trgovački lanci, tržište od 4 milijona ljudi, ljudi nije tržište. I da, naravno da se oni međusobno dogovaraju i da, naravno da oni tretiraju male proizvođače na način na koji ih tretiraju, a mi im onda poklanjamo šta? Poklanjamo im primjerice manji PDV, pa im damo recimo na prehrambene proizvode niži PDV jer će sa idejom isto tako naivnom, da će oni snizit cijene jer će se kao oni takmičit međusobno. Smiješno. Niko nije snizio cijene. Ono što su uzeli uzeli su si veću maržu i stavili to u svoj profit, al mi smo im to kao država poklonili. Što im još poklanjamo? Poklanjamo im primjerice evo sad sa ovom novom regulacijom da ono što je bilo nezakonito do sad, a to je da doslovno naplaćuju i ucjenjuju sa položajem na određenoj polici u dućanu, to sad to mogu zapravo legalno, legalno radit. To ćemo im isto tako poklonit. Poklonili smo im i to da naše proizvođače nismo mi kao država udružili i ojačali njihov pregovarački položaj nego smo to prepustili samim proizvođačima jer oni imaju vremena naravno baviti se još i udruživanjem i pregovaranjem, imaju vremena baviti se primjerice izgradnjom skladišta koje smo im mi trebali napravit, to sve oni imaju još i vremena i financijske snage. I cijelo vrijeme se ovdje govori u kontekstu tržišne utakmice kao da se zbilja bi radilo o ravnopravnim stranama, a imamo doslovno utakmicu između Inkopa Poznanovec i Barcelone i onda gledamo ko će pobijedit jer je jako napeto. Dakle, potpuno je jasno, potpuno je jasno da nismo kao država napravili dovoljno. Šta je to što smo trebali napraviti? Dakle, mi barem na regionalnom, regionalnoj razini bi trebali imati infrastrukturu koju financira država, koja služi otkupu proizvoda lokalnih proizvođača, njihovom pakiranju, davanja markica sljedivosti gdje se to financira iz javnih sredstava i gdje se omogućuje onda tim proizvođačima da s većim količinama i sa back up-om države idu u pregovore s nekim, a ne slučajnošću ili nekakvom tom utakmicom u kojoj jel napeto čekamo kako će mali proizvođač sira dobiti policu u Lidlu. Dakle, ključno pitanje oko ove regulacije i politike prema proizvođačima je koga štitimo, koga štitimo? Da li štitimo nepostojeću tržišnu utakmicu koje znamo da je nema ili štitimo naše male proizvođače? Jučer je ovdje kolega iz MOST-a govorio o tome da je on za manje države i manje regulacije. Svi koji imaju tu ideju da ne treba regulirati odnose na tržištu kažu da ne treba niti regulirati odnose između Davida i Golijata odnosno da je utakmica fer utakmica kad igra Inkop protiv Barcelone. Međutim, ono što mi radimo je da mi neke stvari pretjerano reguliramo, a one ključne uopće ne reguliramo. Primjerice, da li mi sada kada smo donosili ovaj zakon smo sagledavali taj aspekt da ga donosimo u kontekstu novog Zelenog plana i da primjerice ima neka tamo strategija „Od polja do stola“ na razini EU i da primjerice se ono što se nekada smatralo narušavanjem tržišne utakmice danas zapravo zbog smanjenja CO2 otiska i smanjenja transporta unutar, transporta hrane primjerice od proizvođača novog može na neki način regulirati. Pa bismo primjerice umjesto toga da im damo da naplaćuju položaj na policama, proizvođačima mogli reć ne, morat ćete imat određeni dio proizvoda sa lokala koji moraju biti istaknuti kao lokalni proizvodi sa manjim CO2 otiskom jer je to naš Zeleni plan. Pa da je Hrvatska donijela svoj Zeleni plan, a ne prepisivala od Europe i čeka šta će Europa reć, mogli bi to sada integrirati u ovaj zakon. Ali ja isto tako kažem ne mora sve bit batina, ne mora sve bit batina, može bit mrkva. Primjerice zašto, zašto ne bismo uspostavili postupak dodjele oznake za trgovačke lance koji podržavaju lokalnu proizvodnju i fair trade, poštenu trgovinu, pa bi to dobili samo oni lanci koji zaista imaju određeni udio lokalnih proizvoda koje su kupili po poštenim trgovačkim praksama i onim indikatorima, kriterijima poštene trgovačke prakse koju mi ovdje odredimo. Pa će onda HGK, eto da im damo i neku ulogu imat ulogu promocije, dakle onih praksi koje jesu poštene i te markice, pa ćemo znat di ćemo kupovat. Evo ja ću prva ić kupovat tamo gdje se, gdje trgovac kupuje od lokalnih i ima barem 30-40% udjela lokalnih proizvođača. Isto tako, dakle kada govorimo o tome koji su odnosi tog snaga na tržištu morate znati i moramo imati na umu da jedan „Lidl“ ima profit od 330 milijona kuna, da jedne „Plodine“ koje su bile kažnjene sa milijon kuna su imale nakakvu profit od 130 milijona kuna, govorimo o profitu ne o prihodu, prihodi su na razinama milijardi. I šta mi onda radimo? Opet propisujemo u ovom zakonu kazne u apsolutnim iznosima. Pa kakvog to smisla ima kazniti nekog ko ima prihode od 4 milijarde sa 1 milijon kuna? To nekome milijon kuna zvuči puno. Pa njemu je puno bolje platit taj milijon kuna vama kazne nego implementirati poštene trgovačke prakse na kojima će naravno izgubiti dio profita, možda će povećati prihod, ali mu neće sve ić u profit. Dakle, ključna stvar je da u ovom zakonu počnemo sa time da kazne propisujemo u odnosu na, u postotku u odnosu na prihod, pa kad nekoga lupite sa 5%, 1%, 3%, nebitno, ukupnih godišnjih prihoda, malo će si razmislit da li mu se isplati kršit zakon. Jer po ovome kak smo mi sad složili njima se apsolutno isplati kršit zakon. Tu je i pitanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Imamo agenciju čiji se izbor ne vrši, dakle izbor članova vijeća se ne vrši putem javnog natječaja nego imamo tu izbor od strane vlada predlaže, sabor izglasa članove vijeća, odlično. Ma da direktiva EU traži da ide putem javne procedure. I sad šta se nama događa? Politički se biraju članovi vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Utječe i uvozni lobi i naravno veliki, veliki trgovački lanci jer oni imaju snagu utjecaja, mali proizvođači nemaju i onda imamo kontrolora kojeg manje-više može, na čiji izbor manje-više mogu utjecati oni koje će taj kontrolor kontrolirati. To je isto stvar koju moramo riješiti novim Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja koji će nam uskoro doći u drugo čitanje. Dakle, ajmo se odlučit koga štitimo, dal štitimo slobodnu tržišnu utakmicu koje nema ili štitimo našu poljoprivrednu proizvodnju i gradimo prehrambenu samodostatnost? Hrvoje Zekanović će govoriti u ime Kluba Hrvatskih suverenista.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče HS.

Poštovani državni tajniče, ne obraćate pažnju, malo bacite oko, jer ovo više nećete imati priliku vidjet na policama hrvatskih trgovina.

Dakle, poštovani potpredsjedniče sabora, ne možeš reklamirati jedan proizvod kojega više nema u trgovinama. Ovog proizvoda više nema u trgovinama, ovaj se proizvod više ne proizvodi, kao ni proizvod šećer Virovitičke šećerane. Dakle, ne mogu reklamirat nešto što više ne postoji, a više ne postoji industrija šećera u Hrvatskoj, eto s jednim malim izuzetkom, još uvijek Sladorane Županja. Dakle, nije reklama jer ovo više ne postoji, ovo više ne možete kupiti u hrvatskim trgovinama. I ključno je pitanje jesmo li mi samodostatni? Kad je krenula korona kriza naši poljoprivredni proizvođači nisu mogli plasirati svoje proizvode. Međutim, hladnjače pune proizvoda, poljoprivrednih proizvoda dolazili su na Žitnjak na Zelenu tržnicu i oni su plasirali svoje proizvode. A ministrica Vučković se nemušto opravdava sada kod sloma industrije šećera u Hrvatskoj. Opet nije njezina krivica, nije krivica ni EU. Da se razumijemo, nije Hrvatska izuzetak ovdje, u Europi odnosno u EU zadnjih godina, zadnjih 15.g. propalo je 89 šećerana. Zašto? Hoćemo li mi kupovati sada kineski šećer? Hoćemo, već ga kupujemo. Hoće li hrvatski poljoprivrednici, hoće li naši Slavonci sutra saditi šećernu repu?

Dakle, imamo jedan golemi problem, golemi problem sustavnog uništavanja bazične hrvatske industrije i jedan od znanih proizvoda koji mi imamo je ovaj šećer, a nažalost ni njega nećemo imati uskoro. Moram naglasiti da je Hrvatska '90.-tih godina bila u europskom i svjetskom vrhu po proizvodnji šećera. Ponosili smo se proizvodnjom šećera. Hrvatska je uložila goleme napore da se spasi brodogradnja i nemam ništa protiv da imamo brodogradnju, dapače drago mi je da imamo brodogradnju. Ali očito Ministarstvo poljoprivrede je ovdje skroz zakazalo kad je ovih dana na ulicu poslano 300 radnika iz Virovitice i iz Osijeka, 100-tinjak iz Virovitice, 200-tinjak iz Osijeka i niko ništa ne govori. Evo kolega me ispravlja, nije 100 nego … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] 60, evo ga, 60 iz Virovitice, jel tako? 60, ispričavam se. 60 obitelji je ostalo bez plaće, bez prihoda a Hrvatska bez bazične industrije. Ako je ovo način na koji se vodi hrvatska država, e onda nam se ne piše dobro. I ponovit ću i onu stvar koja se govorila jako često kad je počela korona kriza. Jesmo li samodostatni? Evo prvi sam počeo koristiti tu riječ za ovom govornicom, nije se prije koristila. A odgovor je jednostavan, nismo. Nismo samodostatni u ničemu, apsolutno u ničemu a što vrijeme bude odmicalo, bit ćemo sve manje i manje. Jer smo se prepustili europskoj birokraciji, prepustili smo se u ruke nesposobnih europskih birokrata koji se očit ne snalaze niti u svjetskom okruženju a o hrvatskim birokratima neću ni govoriti. Zaključit ću, neću više govoriti o ovoj temi iako bi se moglo o njoj govoriti jako mnogo.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Ja bih volio da mi ovdje imamo zakon o poštenoj trgovačkoj praksi ali vjerojatno takve Hrvatska nema pa onda imamo ovaj prijedlog zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi.

Znači, uvijek male ribice nastradaju jer ih velike ribice pa isti takav slučaj je i u RH i džabe mi ovdje donosimo zakone koje nitko ne provodi. Nemamo policiju, nemamo sudstvo, nemamo istražna tijela, mislim, postoje ona ali izgleda da ih nema. Evo reći ću vam jedan slučaj koji se dogodio u Posavini, u Hrvatskoj Dubici gdje je rod kukuruza ne prošle godine nego od pretprošle godine preuzet no do dandanas ga nitko nije isplatio, radi se i o djelu kukuruzne silaže iz Slavonije, ukupna šteta je otprilike oko 18 milijuna kn koji su pretrpili poljoprivredni proizvođači a do dandanas nisu dobili novac niti ima nade. Postoji obavijest o žrtvi kaznenog djela, postoje podaci da se poslalo u USKOK u Gajevu, postoje računi koje je izdao Agrokom Natura iz Gunje čiji vlasnik je navodno pobjegao u BiH jer tamo se uvijek najlakše sakrit kad imate dvije putovnice, postoje primke kukuruza kojega je netko preuzeo, bagarinke, kojega potpisuje Zorotić, OPG Zorotić na čijoj vagi se kukuruz vagao i gdje se kukuruz iskipao. Obitelj Miklenić iz Kutine je pretrpjela pola milijuna kn štete. I oni ne vide niti načina niti puta kako će doći do novca za urod koji su predali, samo 50 i nešto tisuća kn su platili prijevoza iz Kutine do Hrvatske Dubice jer zbog toga što su se trgovci i otkupljivači dogovorili kakva će biti cijena kukuruza, kukuruz se nije imalo gdje isporučiti pa onda oni neki koji su ponudili a znali su da neće platiti su preuzeli kukuruz i oštetili namjerno poljoprivredne proizvođače. Zašto se ovo događa? I džabe nama zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi ukoliko mi imamo ovakve slučaje gdje evidentno postoji sva dokumentacija, evo koju sam vam pokazao danas ovdje, gdje postoje svjedoci, gdje su se ljudi potpisali da su preuzeli, da su izdali račune, kukuruz je navodno nakon toga završio u Garešnici u silosima, završio je u Sedlić grupi, iza toga mu se gubi jednostavno trag. Evo što će ministarstvo počiniti da spasi ove poljoprivrednike? Kukuruz je glavna poljoprivredna kultura na ratarskim poljoprivrednim imanjima. Kada vi nekome ukradete, ovo je čista krađa, glavnu ratarsku kulturu, pitam vas kako će se on izvući i kako će odraditi iduću proizvodnu godinu? Ovo je gospodarstvo koje radi otprilike 150 ha, možda i nešto više i vrlo teško će se izvući iz ovog. Druga priča je, evo jučer bila u medijima, maslinovo ulje, djevičansko maslinovo ulje gdje medij izvještavaju da je inspekcija našla kršenje zakona kvalitete ulja ali to su neka ulja, u nekim lancima, ja vas pitam zašto nisu imenovani lanci i proizvođači toga ulja? Zbog čega mi uvijek štitimo nekakve velike a ovdje u ovom zakonu jasno govorimo da ti veliki nanose štetu malima i zbog toga nastaje nepoštena trgovačka praksa? Zašto mi radimo štetu našim potrošačima koji koriste maslinovo ulje često puta da bi popravili svoje zdravlje ili da bi zdravije živjeli a na kraju krajeva, kupuju nekakvo smeće od ulja od kojega još imaju zdravstvenih tegoba i zdravstvene štete? Zašto se ne imenuju? Zato što mi ne smijemo, zato što naša Vlada i naša ministarstva ne smiju imenovati jer se boje. Zato što mi ovisimo o uvoznoj robi, nismo dostatni skoro u ničemu da prehranimo svoje stanovništvo i onda ovako govorimo. Neka ulja, neki lanci, da li će netko dobiti kaznu, netko će dobiti kaznu, vjerojatno nitko, i to su naši problemi. Svinjogojstvo, pokrećemo, operativni programi koji su poticali izgradnju svinjogojskih farmi gdje su savjetodavna služba i ministarstvo nagovarali i poticali poljoprivrednike, gradite farme, mi ćemo vam pomoći, kreditirali ih. Gdje su ih doveli danas? Da se uvozi u Hrvatsku svinjetina po 6,5 kuna polovica. 6,5 kuna, pa to nitko ne može proizvesti za to. Za kilu žive vage svinja mora pojesti 3, 3,5 kilograma kvalitetne smjese, pa si izračunajte koliko samo ta smjesa košta, uzgoj odojaka, to, rad, objekti, struja, i što sve ide u toj proizvodnji, nema šanse. Ali, opet nitko ne brani tog malog proizvođača u Hrvatskoj koji još zadnjim atomima snage se nada da će Hrvatska konačno shvatiti da joj treba poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja. Godinu dana je danas od početka pandemije, u toj pandemiji nismo shvatili, nažalost, nismo shvatili da nam treba vlastita hrana. Ja se svaki dan kao poljoprivredni proizvođač pitam što mi to treba. Što mi to treba šarafiti po starim strojevima, ulagati gotovi novac, jedino znate koliko košta repromaterijal? Kad proizvedete, ne znate koliko će koštati vaš proizvod. Često puta on padne ispod proizvodne cijene i što radite? Cijelu godinu ste radili za gubitak. Mnogi se pitaju, mnogi su zatvorili svoje farme, svoja imanja i otišli su u Njemačku, u Irsku i konačno kažu da žive normalno. Konačno žive normalno. Zbog čega? Zbog toga što mi pišemo i usvajamo zakone u Hrvatskom saboru, ne poštujemo ih, nemamo neovisne institucije koje će ih provoditi i koje će one koji krše, sankcionirati na način da im to nikada više ne padne na pamet. Tako se to radi u razvijenoj Europi. Tako se to radi i u Njemačkoj, u Francuskoj, u Italiji, u Nizozemskoj i svim starijim članicama. Da li ste se kad zapitali da li mi nešto uvozimo iz Bugarske, iz Rumunjske, iz tih siromašnijih članica? Ne uvozimo. Da li su došli lanci iz Bugarske, iz Rumunjske, nisu. Banija, mnogi kažu da je ispravnije reć Banija nego Banovina, ali meni svejedno, da budem iskren. Nakon ovoga što se desilo, nažalost na tom području razornog potresa, ogoljena je sva istina o Baniji. Pa tamo je poljoprivredna proizvodnja umrla prije 20 godina. Ništa se nije ulagalo. Popisi OPG-ova koji se sad tamo rade pokazuju sav jad naše poljoprivrede. I svaka čast tim ljudima koji su tamo ostali pod tim čukama, brdima, na svojoj sirotinji pokušavajući se boriti za svoj opstanak i imati kakvu-takvu proizvodnju, mi im danas obećavamo kule i vile, a zna se da to neće dobiti. Zna se da neka njihova imanja ne mogu opstati u takvim uvjetima hrvatske poljoprivredne proizvodnje da im svakoga dana dajemo zlato i dijamante. Ali nikada se ne pitamo kada donosimo loše zakone, kada donosimo zakone koji su neprovodivi, pa bez obzira koji ministar bio, ja ne želim kritizirati niti ministre niti državnog tajnika jer nisu oni jedini koji vode ministarstvo. Znate, u ministarstvu sjedi 2/3 ljudi koji misle da je krava ljubičasta jer nikada u životu tu kravu nisu dirnuli.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, najranije bi se referirala na boju krave koju je uvaženi kolega rekao, ali moj sin kad smo bili jednom prilikom u Nizozemskoj i kad je gledao tamo brdo krava koje su na ispaši slobodno 24 sata, mi je rekao, gle, vidim različite krave, ali nigdje Milka. Dakle nije to ništa neobično, ali vratit ću se ovoj temi, dakle mi imamo izmjenu i dopunu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Imamo jedan zakon koji smo donijeli 2017., sad ga mijenjamo i dopunjujemo i tu možemo raspravljati između forme i sadržaja. Dakle, imamo direktive EU, imamo zakon koji je bio jedno vrijeme u primjeni, vidjelo se što u toj primjeni nije bilo dobro, ako smo vidjeli ili smo samo odlučili se uskladiti sa direktivom i sad imamo izmjene i dopune i tu je forma zadovoljena i možemo reći fine, sve, okej, posloženo, možda treba ovu odredbu složiti ovako ili onako. No, u raspravi o ovom dolazimo do sadržaja i tu se kao što smo se jučer pitali, moramo pitati o nekoliko stvari. Prva stvar, kako čitamo ulogu države? Dakle mi smo već godinu dana u pandemiji korone. Pandemija korone i ovi nesretni potresi koji sam, bila bi nam dovoljno korona, a ovi nesretni potresi gdje se zapravo zaista sva trusna područja Hrvatske tresu su to još pojačali i razgolili stvarnu situaciju. Razgolili su, jučer smo raspravljali o izvršenju proračuna za 2019. kad je cvalo cvijeće kao u proljeće i pokazalo se da je sve to na klimavim nogama i da to da je nešto, da nešto ne štima. Iskustvo koje smo imali bi trebali iskoristiti da napravimo korak dalje. Ja ulogu države, i to sam nekoliko puta rekla s ove govornice i svaki put ću ponoviti. Nama država treba u trenutku kad građani ne znaju iz toga izaći van, u trenutku kad je teško, u trenutku kad imate krize, kad sve funkcionira, dobro je da se država makne malo u stranu. Pandmija korona je pokazala nekoliko stvari, pokazalo je da sva ona proizvodnja koja je bila na Dalekom Istoku, da su države koje su bile spremne, rekle idemo proizvodnju vratiti nazad jer kad je bio onaj tvrdi lockdown nije se moglo uopće, netko tko je radio tu nije mogao kontaktirati svoj i dovući proizvod odande. Sve države su se okrenule i rekli su gle, u proizvodnji, a idemo vidjeti što smo, što je samodostatno, to je nekakva nova riječ ili nekakva izvedenica i mi bi iz toga to trebali iščitati i to se iščitava iz ovog zakona. Ovaj zakon možemo gledati u kontekstu velikih i malih, u kontekstu moći i nemoći. Ovdje je zapravo taj odnos o kojem govorimo. Jedan moj prijatelj pred 10 godina je imao jedan i još uvijek ima jedan odličan arhitektonski ured i dobio je ponudu da projektira za Agrokor, ima tome možda i više od 10 godina. I ja mu kažem, pa super, to će ti ovaj, pokriti sve što treba pokriti, Agrokor je veliki sustav. Veli, ja neću raditi za njega, ja velim zašto, kaže, ako radim za njega, izgubit ću sve svoje klijente koji nisu veliki, ali su, svaki put dođu i jave se, ja za njih radim godinama, radit ću i dalje. Ako se s Agrokorom nešto desi, desit će se i sa mnom i tad sam zapravo na 1-1, u vrlo jednostavnom primjeru iz stvarnog života naučite taj odnos velikih i malih, taj odnos moći i nemoći, taj odnos razuma. Ovaj zakon trebalo bi čitati u kontekstu da moramo voditi računa i tu je uloga države, da mora voditi računa da zaštiti svoje, da zaštiti svoje proizvođače, da zaštiti ono što ih treba, zapravo, što hoćemo. I dolazimo do sljedeće teme, mi smo nedavno ovdje imali strategiju razvoja RH do 2030. Premijer je tu strategiju izuzetno olako shvatio, on je došao tu i samo nam je nabrajao neke stvari. Iz te strategije do 2030. smo trebali iščitati neke stvari kakva zemlja do 2030. hoćemo biti u smislu i razvoja poljoprivrede. Što će, želimo razvijati? U što želimo ulagati? Ali, ne da nam se desi ono što nam se bezbroj puta desilo, a to su vam ono jednokratni potezi. Sad se nosi ljubičasto i sad mi sve ulažemo u ljubičasto. Drugu sezonu se nosi tamnoplavo, sad ćemo sve ulagati u tamnoplavo. To je ono što smo mi radili. Mi nemamo kontinuiranih politika. Pa bez obzira koje su to politike, da li su to politike poljoprivredne, da li su to politike vezano uz obrazovanje i kad vidite kako nas građani ocjenjuju i kako ocjenjuju cijeli sustav u koji smo i mi tu koji sjedimo, mi smo predstavnici nekakvih građana i trebamo se boriti za njihove interese jer su nas oni za to birali. Zašto nemaju povjerenje? Zato što sve znaju da će trajati jedno ljeto. Sad će se ovo ljeto, sve ćemo voditi računa o, ne znam, o stočarstvu. Ja se premalo razumijem u to i onda sam vrlo oprezna kad govorim o tome, ali razumijem se u neke sustave i u nekakve ideje i u nešto što bi trebali znati što želimo i kako želimo. I onda oni, onda su oni vrlo oprezni, vrlo teško ulaze u neku stvari jer vide svoje susjede koji su propali, koji su vjerovali, koji su digli kredite, koji su nešto izgradili, koji su nešto napravili, i propali. I ovo trebamo čitati u tom kontekstu, mi moramo znati što hoćemo, što želimo i kuda idemo. Mi, taj odgovor, mi nemamo, kad se, kad jedna zemlja donosi strategiju svog razvoja, dakle ili globalnu ili za jednu granu za koju mora odlučiti koliko je važna, onda ona to donosi maksimalnim konsenzusom, onda je maksimalna rasprava, a ne donosi odnosom moći. Pa ja imam 76 ruku u Saboru pa vi govorite što god hoćete, a ja ću to izglasati i onda ću vas još, kad imam prilike reći da ste nesposobni, da ste ovakvi i da ste onakvi. To vam je odnos, dakle ovaj zakon govori o tom odnosu velikih i malih, moći i nemoći i pitanje je dakle, vi morate zaštiti sve one, tema je i naslov je da je nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Pa mi moramo imati evidenciju koje su nam to nepoštene trgovačke prakse, moramo imati evidenciju što smo do sad radili i moramo znati tko će to u budućnosti raditi. Ako ste šepavi mačak i ako na sve to zajedno imate 3,5 ljudi koji su u stanju raditi, pa što ćete raditi? Pa sad nećete čak ni evidentirati.

Te nenajavljene kontrole, između ostalog, zaista moraju biti iz razloga da netko vodi računa, gle, može mi netko doći i mogu zato imati kazni i taj odnos kazni kad govorite o apsolutnom iznosu, one uvijek trebaju biti u odnosu, pogotovo ovim zakonima, u relativnom iznosu. Pitanje je uvijek svih pitanja, je l' ćete dobiti tih 6 ljudi? I uvijek bi trebalo imati u obrazloženju zakona kako nam je sad startna situacija? Dakle mi imamo zakon 2017., imamo nekakva iskustva, nisu to ona iskustva koja samo mi čitamo u medijima nego su to iskustva koje bi trebalo voditi, zato i imamo nekakve sustave, nekakve agencije, što nam je problem, detektirali smo taj problem, kako ćemo izaći iz tog problema, ali nažalost mi možemo koristit ovu govornicu, ukazivati na to sve zajedno, ali ja često imam osjećaj da na jedno uho unutra, na drugo uho van. Dakle, ja ću još jedanput ću ponoviti i to ću naglasiti cijelo vrijeme. Postoji plan, europski plan oporavka, ja sam od onih koja misli da je dobro da je Hrvatska članica EU, dobro je biti sa onima koji su od vas bolji, koji su sustavniji, ali od njih trebate učiti i ne mislim da je taj proces završen, ne mislim ni da je savršen, mislim da njega treba i dalje graditi i da Hrvatska može biti jedna od koje će od tih procesa graditi. Plan oporavka sve zemlje moraju dostaviti do 30. travnja, sredstva se mogu koristiti od 19. veljače. Što smo mi dostavili ili što ćemo dostaviti u planu oporavka RH iza teme korona? Šta smo u njemu napisali vezano uz poljoprivredu, a onda iz toga možemo iščitati [[Upadica: Fala]] i što je važno u ovom zakonu?

Nepoštena trgovačka praksa rak je rana hrvatske poljoprivrede i nerijetko zbog takvih praksi poljoprivrednici odustaju od bavljenja sa poljoprivredom ili oni koji bi se odlučili baviti poljoprivredom dva puta razmisle je li to dobra ideja. Hrvatska je prepoznala taj problem, te sam ponosna što je i na moju inicijativu u Hrvatskoj donesen Zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi jer smo željeli takvim praksama stati na kraj zbog toga što je problem ogroman i trgovce i otkupljivače treba zakonom obavezati na poštivanje onih slabijih u lancu opskrbe hranom, a to su poljoprivrednici. Mi smo ovaj zakon usvojili i prije donošenja europske direktive, učinjen je pomak, to sasvim sigurno treba ovdje otvoreno priznati, no još uvijek postoji problem o čemu svjedoči izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u kojem se prema malom broju prijava može vidjeti da u stvari poljoprivrednici osjećaju strah od raskida ugovora od strane trgovaca ili otkupljivača u slučaju prijave nepoštenih trgovačkih praksi i da ih tu trebamo snažnije zaštititi. Da je riječ o velikom broju problema s kojim se suočavamo to znamo, ali isto tako s tim problemom su suočene i druge države članice. Činjenica da su pregovori o europskoj direktivi trajali puni mandat odnosno 5.g. zbog protivljenja trgovaca otkupljivača i industrije govori dovoljno da je taj problem u stvari velik kao kuća. Obzirom da sam bila aktivno uključena u taj proces kao hrvatska europarlamentarka mogu potvrditi doista da pojedine interesne skupine su željele na bilo koji način spriječiti da se ovakva jedna zakonska regulativa donese i da se stvari strpaju pod tepih. Sada mi taj naš zakon usklađujemo sa odredbama direktive, važno je akceptirat da možemo ić i šire od direktive, a sama činjenica da su ovim zakonom regulirane čak 43 nepoštene trgovačke prakse govori o velikoj kreativnosti koja postoji na našim prostorima kad je riječ o prijevarama. Ja ću reći da tražim da se dodaju još neke nepoštene trgovačke prakse na ovu listu, a prije svega mislim da tu treba sankcionirati prodaju proizvoda po cijeni koja je manja od proizvodne cijene. Dakle, ne može biti prodajna cijena niža od proizvodne cijene, a to se uredno događa. Primjerice, proizvodna cijena litre mlijeka je 50 eurocenti, na našem tržištu vi možete naći litru mlijeka za 30 eurocenti. Kila svinjetine proizvodi se po proizvodnoj cijeni otprilike od euro i 43 eurocenta, na naše tržište svinjetina ulazi po 80 eurocenti, prodaje se po 2 EUR-a, a u onoj državi iz koje je uvezena prodaje se po 4 EUR-a. To je neodrživo. Vidimo da se slična situacija događa i sa šećerom koji ulazi na naše tržište i po 50% manjim cijenama. U tom smislu predlažem nadopunu zakona da se sankcioniraju dampinške i predatorske cijene, kao i da se zakonom regulira krajnja prodajna cijena poljoprivrednog proizvoda koja ne može biti niža od proizvodne cijene. Problem vidim i u uvjetovanju nabave repromaterijala isključivo od kupca poljoprivrednog proizvoda sa izlikom postojanja određene kvalitete proizvoda, što bi se također moglo smatrat nepoštenom trgovačkom praksom i ja smatram da uz naše već dobrovoljne standarde kvalitete mi moramo uvest i one obavezne koji naravno neće narušavat funkcioniranje zajedničkog europskog tržišta, a koji će nam pomoći da zaštitimo našu domaću proizvodnju jer se slični standardi već primjenjuju i u drugim državama članicama. S takvim propisivanjem kvalitete proizvoda pomoglo bi se domaćoj poljoprivredi, eliminirao bi se jedan dio onog uvoza tj. nelojalne konkurencije, a mišljenja sam kako predložene nepoštene trgovačke prakse je potrebno još jasnije definirati kako u budućnosti ne bi došlo do manipulacija. Kao primjer mogu navest nepoštenu trgovačku praksu otkazivanja dobavljaču narudžbe pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvod u roku kraćem od 30 dana za koje je jasno potrebno propisati da se radi o ukupnoj narudžbi, a ne o njenom djelu. Ovaj zakon donosi niz poboljšanja i niz novina koje ja pozdravljam, među njima i mogućnost nenajavljenih kontrola, ali smatram da to pitanje treba detaljnije regulirati kako se ne bi dogodilo da se taj članak zloupotrebljava ili da zbog nedorečenosti ta odredba bude neprovediva. Uvažena kolegice Petir, i u vašoj ranijoj raspravi o ovom problemu krajem prošle godine zapelo mi je za oko upravo ovo s čime ste i započeli svoje izlaganje, a to je veliko protivljenje kojem ste svjedočili unutar institucija EU-a kada se o ovoj direktivi raspravljalo na razini EU-a. Možete li nešto detaljnije o tome reći, tko se protivio, koliko je snažan sistem lobiranja u EU, kakav je odgovor bio hrvatskih europarlamentaraca, ne samo vas nego i ostalih da bi se ovakva direktiva uopće dogodila i koliko smo mi unutar EU-a doista štitili naše interese?

Pa oko 70% zakonodavstva koje se donosi na europskoj razni, mi trebamo primijeniti u naše zakonodavstvo i zato nam nije nevažno ko će nas tamo zastupat, na koji način ćemo se ponašati. Ja sam bila jedina punopravna članica Odbora za poljoprivredu iz Hrvatske i u tom smislu sam od prvog dana ustvari zajednički sa Mary ... [[Govornik se ne razumije.]] koja je tad bila potpredsjednica parlamenta a sad je povjerenica, inzistirala na donošenju ove direktive. Zadovoljna sam što smo i u Hrvatskoj i prije europske direktive donijeli svoj zakon, zato što je problem stvarno velik a u Europskom parlamentu ne samo da su lobističke grupe koje se mogu registrirati, dakle vi imate registar transparentnosti u kojeg se svi oni koji lobiraju moraju uključiti i oni potpuno legalno doć u parlament, slušat rasprave ili se obraćati zastupnicima.

Poštovana kolegice Petir, dakle vjerujem da ste i sama upoznata sa činjenicom da smo mi u Hrvatskoj imali kada govorimo o proizvođačima mlijeka još 2012. g., preko 65 000 obiteljskih gospodarstava koja su od toga živjela, proizvodila i čuvala taj ruralni prostor, danas ih imamo tek 4000 koji se bave proizvodnjom mlijeka. Pa smatrate li vi da osim samog uvoza proizvoda koji su bili daleko nekvalitetniji a manje kontrolirani jer smo se i tako dogovorili sa EU-om, da je takvoj situaciji doprinio i pravilnik o otkupu odnosno o kvalitetu svježeg mlijeka koji je definirao uvjete za proizvodnju mlijeka našim OPG-ovcima koji su bili daleko viši nego oni uvjeti koji su postavile zemlje u okruženju? Pa je li i to doprinijelo propasti ovog sektora? Ja svakako smatram da proizvođači trebaju zadovoljiti kvalitetu jer je to važno i zbog nas kao potrošača, no smatram da se pre hrvatske poljoprivredne proizvođače pa tako i proizvođače mlijeka stavljaju dosta komplicirani uvjeti a to možemo reći da je i slučaj kod mesa jer vi primjerice u Austriji možete u istom poljoprivrednog gospodarstvu imati i uzgoj stoke i klaonicu i preradu što u Hrvatskoj nažalost nije moguće. Dakle, ne trebamo trčati pred rudo ponekad kad prenosimo neko zakonodavstvo nego trebao promisliti dugoročno kako će ono utjecati i što možemo napraviti. Mljekarskom sektoru se moglo pomoći da se strože kontrolira ono što dolazi iz uvoza jer ja ne znam što u toj litri mlijeka od 30 euro centi jest mlijeko a što voda a što nešto treće ali se moglo pomoći da se na vrijeme implementirala mjera za dobrobit životinja, što nažalost učinjeno kad se program ruralnog razvoja donosio 2014. godine. Poštovana zastupnice, u svom ste izlaganju spomenuli i šećer što je bilo izuzetno intenzivno praćeno na televiziji nekoliko dana međutim sad se s time stalo i više nikakvih vijesti nema u vezi toga. Interesantno je da su te iste šećerane koje se danas žale da nemaju dovoljno šećerne repe, najprije snižavale cijene proizvođačima pa su onda proizvođači prestali proizvoditi šećernu repu i sad se moraju te šećerane zatvoriti jer šećerne repe nema. Istovremeno nam dolazi uvoz navodno iz Europe. Dao sam si truda i proteklih nekoliko dana pratio i vidim da se zatvaraju šećerane i u Europi. E sad je pitanje odakle je taj šećer? Očito iz Europe nije. A kad gledate prihode RH, onda nemate prihoda od carine od šećera, to znači da šećer dolazi iz EU-a. Hvala vam lijepo. Prije svega, šećerna kriza trese cijelu EU jer su 2017. ukinute kvote i tržište je slobodno. Velik problem je uvoz šećera iz trećih zemalja koje ne proizvode po standardima po kojima proizvode naši europski proizvođači zato što koristi nedozvoljena sredstva za ... [[Govornik se ne razumije.]] u tom proizvodnom procesu a isto tako znate i sami da njihov odnos prema radnicima i nije baš na najodrživijoj razini ako to smijem tako reći. To je ponukalo i mnogobrojne poljoprivrednike i udruženja da zatraže od Europske komisije da se preispitaju ugovori, trgovinski ugovori sa trećim zemljama i da se više pažnje obraća na one koji su sad pred sklapanjem kao što primjerice onaj sa Mercosur-om. Kad je riječ dakle o zatvaranju šećerana preko 164 šećerane u zadnjih 10 g. zatvoreno je u EU-u, to je ozbiljan problem, najveći proizvođači su Njemačka i Francuska i činjenica kad govorimo o dampinškim cijenama, i oni kumuju uvozu po tim nelojalnim cijenama šećera u RH. Poštovana zastupnice, ... [[Govornik se ne razumije.]] iz vašeg izlaganja prije svega vaša praksa i u Euro parlamentu i u samim nepoštenim trgovačkim lancima u cijelom spektru događaja u cijeloj EU, koje je vaše iskustvo i ovaj zakon, vjerujem da je on dobar i da li on daje tu inicijativu za još poboljšanje što je jako bitno u cijelom ovom spektru koji se dešava i oko šećera i oko svih problema koji nije samo u Hrvatskoj nego je problem cijele EU i što je jako bitno za sve naše poljoprivrednike. Svakako da je nepoštena trgovačka praksa problem u svim državama članicama i kad bi poslušali rasprave i drugih kolega iz drugih država članica, čuli bi da oni imaju gotovo identične govore kakve mi imamo i ovdje u HS jer to smatraju ogromnim problemom. Naravno da na uređenijim tržištima, posebice starijih država članica puno se lakše štititi jer je i tržište organizirano bolje zaštićeno i poljoprivredni proizvođači su bolje organizirani, pa imaju veću pregovaračku moć. Ja se sjećam svojedobno kad sam bila europarlamentarka onda sam obišla nekoliko belgijskih supermarketa i išla sam pogledati oznake u tim dućanima za 5 osnovnih proizvoda, znači meso, mlijeko, sir, voće, povrće da vidim otkuda dolaze. To je ustvari rezultat toga što oni imaju izuzetno dobro organizirane poljoprivrednike koji ustvari kat, ako možemo tako reć zbocaju s nogama pred trgovačkim lancima oni to doista uvažavaju. Hvala lijepo. Kolegice Marijana, govorili ste o svim nepoštenim trgovačkim praksama i vidljivo je da u ovom zakonu je proširen obuhvat opisa tih detaljnih nepoštenih događanja koja se događaju na našem tržištu. 10 novih definicija i opisa tih događaja sigurno će doprinjeti što boljem stabiliziranju tržišta, a i sprječavanju tih nepoštenih radnji. Vjerujemo da kroz sve definicije koje su opisane na sve ove 3-4 stranice jasno govore o tome da ćemo ipak uspjeti s ovim zakonom dodatno poboljšati stanje na našem tržištu. Sasvim sigurno da već i postojeći zakon jest veliki korak naprijed jer je uspio regulirati pojedina pitanja, a sa ovim proširenjem obuhvata sasvim sigurno daje se dodatni naglasak na to da se obuhvati što više nepoštenih trgovačkih praksi. Ono što ja smatram da je važno u, dakle opis nepoštenih trgovačkih praksi dodati i onu da prodajna cijena proizvoda ne smije biti niža od proizvodne cijene iz tog razloga što vidimo upravo i na primjeru šećera i mlijeka i mesa, ali i drugih proizvoda da nam takvi proizvodi dolaze na tržište, predstavljaju nelojalnu konkurenciju i mislim da bi tu još mogli doprinjeti na način da propišemo kvalitetu proizvoda gdje bi onda definirali u stvari što je primjerice, to sam već govorila više puta, svježe meso ono koje je od klaonice do prodavaonice stiglo u 48 sati, pa onda dinosauri koje nekad nalazimo na policama ne bi više bili svježe meso. Poštovana kolegice, činjenica je da u proizvodnji mlijeka samodostatnost hrvatske proizvodnje je tek nekih 49% Što se tiče uvoza mesa u prošlih, prošle godine u 11 mjeseci uvezli smo nekih 5000 tona svježeg carskog mesa, pitanje je kolko je tu bilo i zdravstvene ispravnosti, a glede hrane imamo dovoljno samo krumpira, kupusa i mandarina, a i to se često baca kolko vidimo po medijima zato jer su proizvođači suočeni sa nekvalitetnom konkurencijom iz uvoza. Vi ste u jednom od svojim izlaganja sjećam se naveli da ćete inzistirati da se promijene pravila odnosno propisi uvoza da bude nekih 48 sati od trenutka proizvodnje do onaj prijevoz transporta, to vas molim da malo još prokomentirate kako stojimo s tim. A činjenica je također da praksa pokazuje da unatoč svim ovim propisima još uvijek država ne čini dovoljno da bi zaštitila naše proizvođače, još uvijek se borimo sa tim nelojalnim uvozom.

To se može napraviti dakle na ovom primjeru što sam spomenula kad bi definirali što je svježe meso, a isto tako to možemo primijeniti i na bilo koji drugi proizvod. Vi kad kupujete francusko meso točno znate što je to francusko meso i nijedno drugo meso iz uvoza tom ne može konkurirati, znate da je proizvedeno bez GMO-a i oni to jasno stave kao oznaku. Mi smo država koja je slobodna od GMO-a, kod nas nema proizvodnje genetski modificiranih proizvoda, pa niti u pokusne svrhe. Znači, mi bi trebali također tu našu prednost iskoristit na pametan način i uvesti testiranja i stavljati oznaku da je GMO FREE, što bi također našim proizvodima dalo jednu dodanu vrijednost.

Hvala lijepo. Nepoštena trgovačka praksa, govorio sam u ime kluba djelomično, a i kroz replike, ono što mislim nepoštena trgovačka praksa je u Hrvatskoj simbol, simbol švercerskih lobija, uvoznih lobija, ponavljam unutar ministarstva koje pogoduje naravno stranim proizvođačima i to je činjenica.

Meni je nezamislivo da mi ovde plačemo nad sudbinom naših poljoprivrednika koje smo uništili, a u isto vrijeme npr. kaštelanski staklenici koji su bili brend europski, svjetski po proizvodnji salate i ostalih povrtlarskih kultura, danas se zatvara i oni ljudi koji se bave kad je uništen staklenik, proizvodnja, ljudi koji se bave unutar proizvodnjom njih se želi istrati, braću Tomaš se izgoni. Zbog čega to radimo, a u isto vrijeme uvozimo salatu? Čovjek koji plaća 30-tak radnica, daje im plaće, mi ga izgonimo. Također kad govorimo o trgovačkoj nepoštenoj trgovačkoj praksi, pa sve se radi protiv seljaka, sve, sve osim što prepisivamo europske direktive. Neka mi neko objasni zbog čega mi ne želimo uvesti u Hrvatskoj zabranu korištenja glifosata?

Mi moramo zakonodavstvo imati takvo da je seljak na pijedestalu a ne da je seljak na rubu. Pa mi imamo sad zakon u proceduri a govorimo o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Naravno da oni koji imaju soju, koju tretiraju, koju uvoze iz Latinske Amerike koja je tretirana sa glifosatom, gdje GMO tvrtke u biti Monsanto i velike kompanije guraju svoje proizvode koji puno su jeftiniji i njihovi proizvodi naravno i meso, svinjetina koja se proizvodi u drugim državama, koja se uvozi je jeftinija od naše svinjetine. I to je problem, ključni problem su uvozni lobiji unutar ministarstava gdje ne štitimo domaćeg seljaka proizvođača. To je ključni problem.

I naravno da se dogodilo, evo rekao sam kad sam bio u ime kluba. Naravno ako je to kontinuitet na godinu dana da će ljudi u teškoj financijskoj situaciji kupovati za 10 kn a isplativost uzgoja janjetine je 10 eura po kilogramu ljudi koji uzgajaju. I naravno, tako i svinjetine. Mi imamo dalmatinski pršut, slavonski kulen, pa koliko a mi ne možemo našu svinjetinu prodat, sve od uvoznih, znači što uvozimo. Nije ta svinjetina niti vidila hrvatski, znači Hrvatsku osim u kamionu kad je prošla u hladnjači kroz Hrvatsku, nije vidila ni hrvatsku hranu ni proizvodnju i to je problem. Nemojte to prenositi nam doli u projekt Slavonija, vidi se na šećeranama što ste napravili i industrije šećerane i proizvođači koji proizvode šećernu repu. Jel to projekt Slavonija? Zato nemojte s takvim projektima više u Hrvatskoj mahati zastavicom jer da je taj projekt dobar, onda bi danas imali ne 10 000 ha nego bi imali već puno, puno veći broj proizvođača iznad 30 000 kao što je nekada bilo hektara. A što danas imamo? Imamo projekt Slavonija di se zatvaraju šećerane. Uvoze nam iz trećih zemalja, ma vidi. Uvozni lobiji. Imamo praznu Slavoniju, ovo je projekt umjesto projekt Slavonija, on je projekt pražnjenja i gašenja Slavonije. Gasite šećerane, industriju a ujedno i proizvođače šećerne repe.

Bez jaka sela i seljaka, nema jake države. Imate nekoliko replika. Uvaženi kolega Bulj, nisu nepoštene trgovačke prakse probleme odvojen od države, problem koji se tiče samo proizvođača i problem koji se tiče u ovom slučaju kupca odnosno nekakvih trgovinskih lanaca. To je problem koji dovodi do sivog tržišta a onda nemamo poreze, nemamo normalno poslovanje i onda ni država ne profitira. Recimo, primjerice evo o čemu mi pričamo, pa to je naša svakodnevica, sada smo imali problem koji se svake godine ponavlja. Problem maslinovog ulja, npr. Govorim o maslinovom ulju koje je katastrofalne kvalitete, koji ne zadovoljava odnosno ne zadovoljava standarde koje bi trebalo, ovdje je bilo recimo ekstra djevičansko a prodaje se po izrazito niskim cijenama što ruši cijenu našeg ulja, što dovodi do toga mi ne možemo proizvoditi niti plasirati svoje ulje na tržište, jedino ga dalje distribuiramo kroz sivu zonu s ruke na ruku [[Upadica Radin: Hvala.]] Dakle, molim vas Naši domaći kvalitetni proizvod kao što je maslinovo ulje koje proizvodim u RH, na tržištu je smanjena vrijednost. Jer uvozimo nekvalitetno ulje koje nema veze s uljem. Ko je odgovoran, državni tajniče? Ko je odgovoran za tu pljačku i uništavanje domaće proizvodnje? Tko je odgovoran što ne smijemo donijeti Zakon o zabrani GMO-a? Ko je odgovaran šta seljaka prisiljavamo da mora modificirat tj. dorađivat sjeme? Ko je odgovoran, evo ja pitam svog kolegu Đakića, pitam Deura, pitam vas sve, ko je odgovaran?

Uvaženi zastupniče, vi govorite i spominjete da je Vlada odgovorna što nema proizvodnje. Jeste li duboko svjesni da su mnogi poljoprivrednici dobili potpore, velike potpore na površinu potpore, na grla a nisu i tada postojale ni uzimane potpore na proizvodno vezane potpore? I šta su oni učinili? Uzeli su potpore, novac, nisu ništa proizvodili. Okrenuli su se čak i uvozu tih isti koji su uzeli potpore. Možete misliti 2003. g. je bila Vlada SDP-a kada se, no, završio sam. Nikad više nismo davali poticaja a nikad manje nismo proizvodili a nikad više uvozili. Te korona kriza je u onoj mojoj rečenici kad sam davao u prethodnim mandatima zakone o zaštiti domaće proizvodnje tj. da uzgajamo ekološki i čisto, da zabranimo GMO, da zabranimo glifosat, da to bude naš brand, domaći proizvodnja, vrgoračka jagoda, nebitno, glavički kupus, ... [[Govornik se ne razumije.]] luk, evo na Suhaču mom imamo najbolje masline, recimo to je nevjerojatno na 400 metara u zaleđu u mome selu u Sinju najbolje masline koje je dobilo nagradu. Znači imamo uvjete, al kome mi dajemo poticaje, e to je pitanje, dal glasačkome tijelu?

Poštovani potpredsjedniče. Kolega zastupniče, pa evo zakon je osnova rješavanja svake problematike, pa onda i nepoštene trgovačke prakse, naravno i primjena zakona i kontrole koje su definirane u ovom zakonu. Pa ja bi vas samo želio podsjetiti da li se vi sjećate ministra Romića? Kolko se ja sjećam taj ministar bio je u Vladi RH, pa taj ministar zajedno s vama bio je predstavnik vaše stranke, član vaše stranke, također nije imao hrabrosti, kao što vi kažete zaštiti seljaka i oduprijeti se liberalnom tržištu. Prvi puta netko je to imao hrabrosti, a to je upravo ova vlada. Jel nismo dali da se krade, da se uništaje INA, da se uništavaju poljoprivredno zemljište, da se pogoduje stranim investitorima i lobijima, da se opraštaju koncesije teleoperaterima milijardu kuna samo 2019., a niste smanjili trošak našim građanima, da se ne uništava seljak i selo, zbog toga, zbog toga je to bilo. Pa 3 miseca bio je čovik ministar i kasnije tehnički još 3 miseca, išli ste na izvanredne izbore, bilo je 12 hrabrih ljudi i to će narod prepoznat da je bilo hrabrih ljudi nakon nekolko mjeseci kolega Đakiću da smo išli na izbore. I išli ste na izbore i vi ste opet zivkali ajmo presložit, ne presložit, može vam poslužiti drugi žetončići kako je nazvao Bandić, al ne mi, mi vam nećemo poslužit, mi ćemo se boriti za selo, seljaka i pravdu, a vi ste uništili hrvatsko selo. Pogledajte samo poticaj, pogledajte kako vam je Rimčeva davala poticaje i kome, pogledajte kolega Đakiću što je se radilo [[Upadica: Fala, fala, fala, fala]] oko poticaja, subvencija i oko krša

Dva pitanja, dakle prvo pitanje kolega Bulj, ajmo još jednom hrvatskoj javnosti podastrijeti, može li se Hrvatska preko svoje poljoprivrede sama hraniti, hraniti dakle sve svoje građane, to je prvo pitanje, zašto se to ne događa ako ne ne događa? I drugo pitanje, što mi činimo danas da čuvamo kvalitetu hrane kojom hranimo naše građane s obzirom da znamo ako uzmemo npr. neku piletinu, udarimo je batom, ona odleti na 30 metara dalje budući da je puna svega samo najmanje mesa je li, pa što mi činimo kao država da zaštitimo naše građane?

To ste napravili, to ste napravili, pa se vi smijite. Niste zaštitili domaćeg proizvođača nego gurate lošu, loše zdravstvene kvalitete hranu, GMO proizvođača koji se nameću na tržištu i kroz sjeme. Pa vi oćete da bude ista glavica luka il kapule, pa kako će to napravit seljak naš? Sjeme moramo dorađivati. Zašto ga moramo dorađivati? Ko će to platiti? Znači vi ciljano pogodujete multinacionalnim kompanijama da uništite hrvatskog seljaka, ciljano, a Hrvatska ima svoje područje čak 700.000 hektara neobrađenog, kolega Miletiću, poljoprivrednoga zemljišta di ne bi bila kokoš da se hrani s time ko silikon letala po kući kad je batom pogodite.

Poštovani zastupniče, ne znam o kakvoj to zaštiti pričaju kolege iz HDZ-a s obzirom na to da … [[Govornik se ne razumije]] nekoliko godina imamo veliki broj OPG-ova koji su zatvoreni, veliki broj farmi koje su zatvorene, naši poljoprivrednici su otišli u Irsku, Njemačku i tamo žive i tamo normalno prosperiraju, a ovdje u Hrvatskoj i dalje poljoprivreda propada. I ne znam što je sa time zaštićeno. Ali htio sam vas pitat nešto drugo. Bili ste u vrijeme nakon potresa, bili ste dosta na Baniji i vjerojatno ste svjedočili problemima koji su dole bili prisutni kad se otkupljivala stoka, stoka koja je vrijedila inače po grlu i do 1.000 EUR-a i čak i više otkupljivala se po nekoliko stotina EUR-a.

Pa da, očito su potres profiteri u najtežim trenucima potresa stravičnoga na Banovini su koristili tu nepogodu, tu situaciju koja je bila katastrofalna i otkupljivali su nešto što je vrijedno 10.000 kuna za 1.000 kuna manje i to tribamo svi skupa osuditi. To je profiterstvo u elementarnoj nepogodi, to je ravno ratnom profiterstvu i te ljude bi tribalo osuditi, ko god koristi tuđu nedaću koja se dogodila, a svima nam se može dogoditi i ne daj Bože da se više nešto onako slično ponovi, al uvik smo tu pred ugrozom ma bilo kakve vrste. Zato je problem država, država je odma trebala reagirati, zaštititi tu stoku kad govorimo o kravama ili bilo kojoj drugoj stoci, al država nije ništa napravila. Tako da su profiteri iskoristili taj trenutak i otkupljivali su stoku za sitniš ljudima u toj nedaći i nevolji. I to još jednom pozivam državne organe da to preispitaju. Poštovani g. Bulj, uvaženi zastupniče, korona je bila veliki egzogeni šok za ekonomiju RH međutim ono što je korona pokazala jest da su za vrijeme prvog vala a i kasnije, veliki trgovački centri bili otvoreni, tako da se moglo otvoreno kupovat od centara koji dolaze iz Austrije, Njemačke i ostalih zemalja zapadne Europe dok s druge strane naše pijace, naši placevi gdje naše kumice, naši didovi i babe žele prodavat svoje proizvode, jednostavno je bilo zatvoreno. Pa evo, kako gledate na takvu jednu diskriminaciju i zbog čega smatrate da naši ljudi ne mogu proizvoditi naše proizvode odnosno prodavati ih? A drugo pitanje, kako vidite da jednostavno sve mi u Hrvatskoj uvozimo a najveći izvozni proizvod su naša dica koja su po cilom svitu? Pa evo, kako bi gledate na to. Hvala lijepo. U korona krizi, ostali trgovački lanci, multinacionalne kompanije koje su prodavale svoje štetne proizvode i tada se premijer napokon, ko da je mene ponavljao prije jer je govorio da su to moje tlapnje, da moramo samodostatni prije korona krize, zatvorili su tržnice di naše tetke, bakice, prodaju svoje proizvode. Tada sam ja i moj klub Mosta bili uporni da se otvore tržnice. Jer su najprije bile na otvorenome, trgovački lanci su u zatvorenome. I to je to pogodovanje, uvijek se pogoduje stranim multinacionalnim kompanijama. Trgovačkim lancima. Nikakav. Da baka ne more prodavati krumpir svoj, luk svoj, da lički krumpir ne može prodati, znači uvozni lobiji odrađuju svoj posao a uništavaju male proizvođače.

Izvolite.

Evo poštovane kolegice i kolege, dakle evo drago mi je da je kolega spomenuo ministra Romića koji je jedno kratko vrijeme u jednim turbulentnim vremenima bio ministar poljoprivrede, čovjek koji je htio mijenjati stvari, nažalost, mi imamo sada situaciju da se ministrica boji doći ovdje pred Hrvatski sabor, možemo je nazvati slobodno najgorom ministricom poljoprivrede do sada, to je inače gospođa koja je dole bunila neretvanske poljoprivrednike, obećavala im otkupnu cijenu mandarine. Sad kad je postala ministrica, tada je optuživala ministra Romića, sad kad je postala ministrica, govori da je to nemoguće i da se to ne može sada provesti s obzirom na to da smo dio europskog tržišta a ono što je najskandaloznije, mi smo neki dan imali njenu izjavu gdje ona zapravo apelira i kaže da apelira na naše trgovačke lance da nastoji izbjeći situaciju u kojoj je cijena šećera u njihovim trgovinama u inozemstvu 30 do 40 puta manja i ona naglašava da je tu problem tih dampinških cijela da ovaj zakon koji imamo o nepoštenoj trgovačkoj praksi, nije dovoljno jak alat za rješavanje problema, ali sustav se poštovana ministrice, poštovani državni tajniče, ne uređuje apelima i molbama. Dakle, tako država ne funkcionira, sustav se uređuje dosljednom provedbom zakona, transparentnim nadzorom provedbe zakona. Mi imamo ogroman problem dakle poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredno zemljište se nada da će 2019., 2020. ili možda 2021. inačica zakona riješiti stanje poljoprivrednog zemljišta međutim probleme stvaraju i rješavaju ljudi a ne papiri. I to je ono što vi ne shvaćate, ne želite shvatiti. Znači, mi imamo jedan ogroman problem zapravo da se vrijednost uvoza poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina kontinuirano povećava. Vrijednost poljoprivredne proizvodnje se smanjuje tako da još dugo nećemo doseći ovu vrijednost koju smo imali one krizne 2009. godine. Isto tako, poljoprivredno zemljište unatoč tim svim najavama, izmjenama zakona, dakle ne rješava se i zapušta se, kolega Bulj o tome često govori u Saboru. Mladi i obrazovani ljudi odlaze a ruralni prostor se zapušta. I kada kaže kolega Bulj „svi smo krivi“

Ja prihvaćam svoju odgovornost i to kao manjinski dio Vlade za 6 mj. ali vaša odgovornost za Hrvatsku je 22 g. i ako ovdje svi pričate, ako kolegica Petir priča o katastrofalnom stanju u hrvatskoj poljoprivredi, u hrvatskom stočarstvu, ako kolegica Vukovac priča o katastrofalnom stanju u stočarstvu, zna se čija je odgovornost, vaša, 22 godine. I još će biti znači ako potraje Vlada gotovo 3 godine. I ne možete tu odgovornost podijeliti. Nju se ne da podijeliti a kolega Đakić se smije, njegova Slavonija je prazna, on se ovdje na ovo što kolega Bulj govori, smije. Njemu je to smiješno jer je njemu dobro. Ljudima u Dalmatinskoj zagori nije dobro, ljudima u Lici nije dobro. Ljudima, kolega Đakiću, nervozni ste jer vas istina boli. Istina vas boli i to nastojite prikriti smiješkom a to je rezultat vaših politika. Vi ste iselili znači ljude iz Slavonije. To je rezultat vaših politika. Što?

Kolega Radin i vaša je velika odgovornost jer ste dugo dugo godina dio vladajućih struktura.

gđa. Selak Raspudić ima repliku. Uvaženi kolega Grmoja, kao netko tko dolazi iz kraja koji obiluje proizvođačima koji nikako ne uspijevaju pronaći svoje mjesto na tržištu što smatrate da je sadašnje Ministarstvo poljoprivrede učinilo da bi tu praksu njima olakšalo ili bolje da kažem zašto mislite da je ova ministrica najgora ministrica poljoprivrede do sada? Zato što se obećavalo nešto za što se znalo da se ne može ispuniti. A kad ljudima date lažnu nadu ljudi se ponadaju da se njihov problem može lako riješiti, a on se ne može lako riješiti, neće ga riješiti jedan zakon, neće ga riješiti jedan propis, riješit će ga kontinuirana državna politika koja vodi računa o našim proizvođačima, proizvođačima mandarina, proizvođačima jagoda, našim stočarima, ne jedan zakon, ne jedan zakon, niti jedan zakon to neće riješit nego će riješit ozbiljna vlada. A ova ministrica je obećavala ljudima otkupnu cijenu mandarine, ona im je to obećavala. Ja sam je na svoje oči i uši slušao i gledao dok to obećava i sad kad to ne može provesti sad su problemi. Sad imamo apele, ona moli, ali šta ljudi imaju od njenih apela i molbi? Hvala. Kolega Grmoja, u RH imamo znači do 2023.g. moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta, to je ono nešto sveto što trebamo čuvati kao nacionalni resurs. U Mađarskoj nema prodaje poljoprivrednoga zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama. Poljoprivredna zemljišta su najveća vrijednost, zemlja poljoprivredna je vrijednost. U RH od milijun i po hektara samo je 05% navodnjeno, ej čujete li, 05, 0,5%, kolka je nabriga za ovaj resurs, selo i seljaka i zbog toga kolega Grmoja imamo 6% BDP-a od naših iseljenih ljudi koje su potrali sa sela i iz grada, a poglavito selo i seljaka su ispraznili i potrali ih vanka i sada taj novac uplaćuju više nego iz EU fondova s kojima se fali premijer Plenković, od naših iseljenih ljudi. Kolega Bulj, ovaj nije lako premijeru, nema ga ovdje ko ni branit, idu ga branit, evo Jenkač ga ide branit, uvali još više vladajuće. Spominje ministra Romića, a nakon 2016.g. proizvodnja kravljeg mlijeka je iznosila 489.664 tone, a 2019. znači iznosi 435.606 tona ili 12% manje. To je rezultat politike Marije Vučković koja je bila državna tajnica i sad ministrica poljoprivrede, to je rezultat ove, ove vlade. Dakle, nemojte bolje vam je istrpite ovo danas, sve ste upropastili, istrpite ovu raspravu, nemojte se javljat samo uvaljujete premijera, vladu i ministricu.

Evo izbacila je jedna od institucija u Hrvatskoj da smo postali jedni od najvećih uvoznika lubenica i to makedonskih lubenica, pa me čisto evo zanima da prokomentirate kako je to moguće uz jednu opuzensku lubenicu ili metkovsku? A pitanje broj dva, dakle ono što su opći podaci jest da evo Talijani i Slovenci, dakle pustoše dakle šume tamo u Gorskom kotaru koji je zapravo Švicarska naše Hrvatske i onda se to drvo izvozi u Italiju i kasnije se prerađuje i onda mi kupujemo te skupocjene ormare. Kako vi to gledate, a pitam vas to iz razloga što su Metkovci bili poznati borci protiv Mletaka u povijesti, pa evo čisto me interesira, evo vidite li vi da možemo to spriječiti i danas u današnjici? Možemo sve spriječiti ako imamo odgovornu, hrabru, ozbiljnu vladu. To ova vlada nije. I mi cijelo vrijeme imamo priču da sve što predlaže oporba to je populizam, a najveći populisti su upravo oni jer znamo da su sve spremni obećati samo da se dokopaju vlasti, a kad na vlast dođu ništa ne provode. I ovaj problem koji ste spomenuli znači sa šumom, ja sam čuo da takav problem imamo i na Banovini. Došao mi je čovjek dakle koji je carinski inspektor kojeg su tamo postavili, kad je počeo malo dublje to kopat, maknuli su ga s te priče, maknuli su ga s tog slučaja. Dok je to tako bit će isto i u Neretvi i u Slavoniji i u Gorskom kotaru i na Banovini, dakle to treba mijenjati. Uvaženi kolega Grmoja, pa ne treba ovdje nikoga braniti, a najmanje vladu ili ministricu. Ali evo meni je drago znači moramo iznositi činjenice i istine ali evo drago mi je kad ste spomenuli ministricu s obzirom da sam ja član Odbora za poljoprivredu, u nekoliko navrata iz oporbenih članova, od oporbenih članova Odbora za poljoprivredu došle su pohvale na račun ministrice što redovno ajmo reći skoro na svaku sjednicu dolazi na Odbor za poljoprivredu i obrazlaže zakone. Ali evo istini i činjenici na volju vaš kolega Romić bio je 10 mjeseci ministar, ne 6 nego 10. Nije želio loš zakon o pogodovanju velikim igračima, loš zakon o zemljištu mijenjati, a prije ministrovanja sjedio je u upravnom vijeću, 4.g. u upravnom vijeću Agencije za zemljište u vrijeme ministra Jakovine koji je taj loš zakon donio. Hvala. Imamo dvije povrede Poslovnika, prvu povredu ima g. Bulj. Hvala lijepo.

Ja na kojima sam bila na nijednom oporbeni zastupnici nisu hvalili rad ministrice poljoprivrede, na nijednom osim ako vi nemate paralelne sjednice odbora. Hvala. Ja ne znam, može bit da je istina, ali to je replika, opomena.

Ne, ja imam odgovor na repliku. Dakle, malo sporije uči g. Jenkač, ali dobro evo na kraju su ga, na kraju su ga demantirali iz opozicije tako da ovaj sasvim je jasno da mu nije trebala ova replika. Dakle evo uzet ćemo, dotaknuo sam se mlijeka, ajmo uzet šećernu repu. Znači proizvodnja šećerne repe u 2017. milijun i 300 tisuća tona, 2019. 700.000 tona ili 46% manje. 50% manje proizvodnja šećerne repe zahvaljujući ovoj garnituri Mariji odnosno Tolušiću i Mariji Vučković. To su vaši rezultati, znači ja samo vam brojke ovdje vadim. To su rezultati vaših politika.

No al to nije ovoga pitanje, htio sam pitati, rekli ste i sami znamo tko je odgovoran za iseljavanje naših seljaka, tko je odgovoran za propast našeg sela, tko je odgovoran za zatvaranje OPG-ova, za zatvaranje farmi. Međutim, postavlja se pitanje, zašto nitko ne postavlja pitanje tko je odgovoran za to što se ne naplaćuje i oni jadni poljoprivrednici koji su ostali i rade ne uspijevaju naplatiti svoje proizvode, a država po tom pitanju ne poduzima ništa.

Pa mi imamo situaciju da se država u sve petlja, države ima svugdje, a nema je tamo gdje bi je trebalo biti, upravo u ovakvim slučajevima gdje treba zaštititi domaću proizvodnju.

Pa prejednostavno je, ne treba bit obvezna članarina niti za HOK, niti za HGK. Znači država se petlja tamo gdje je, gdje je moć, gdje je interes, gdje mogu uhljebit svoje kadrove, a tamo gdje treba pomoć ljudima tu je nema.

Kolegice i kolege saborski zastupnici, Hegel je vjerovao da um vlada svijetom, dok je Leibric smatrao da se sve u svijetu odvija po Božjem planu jer živimo u najboljem od svih mogućih svjetova. Nažalost, nisam sigurna sudjelujući u praksi i kreiranja zakonodavnog okvira koji uvelike utječe i određuje naš svijet i živeći u tom istom svijetu kao jedan potrošač u kontekstu ovog zakona nisam sigurna da je ijedno od toga dvoje istina. No ono što jest istina je da postoje određeni kauzalni lanci koje možemo uočiti na široj razini i o njima raspravljati, a koji uvelike utječu i na ovaj zakon i na ono što je najveći problem, a to je njegova provedba u praksi. Pa ću za trenutak apstrahirati od ovog konkretnog zakona da kažem nešto o tom širem kauzalnom lancu koji nas dovodi u nezavidnu poziciju propadanja domaće poljoprivrede nedostatne samoodrživosti u kojoj se Hrvatska nalazi danas. Dakle, kako to ide, što se događa? Imamo velike sporazume, to je trebao biti Transatlantski trgovinski sporazum, na kraju ga je Trump odbacio, ali smo zato dobili CET-u ranije. Imamo takve velike sporazume koji se potpisuju s transatlantskim zemljama i sa Europom, koja se nekako pokušava pozicionirati na tom širem tržištu. Treba spomenuti da je Hrvatska jedna od zemalja koja je prva istrčala, barem kada je riječ o sporazumu s Kanadom da ga ne kritički prihvatim, a ti sporazumi donose ono što je jedan od temeljnih problema suvremenog svijeta, a to je da velike korporacije imaju možda i veću vlast nego nacije, države, odnosno njihova se prava bolje i jače štite u odnosu na prava pojedinih država, jer ih i mogu tužiti da bi zaštitile svoje interese, da ne ulazim u ostale detalje tog sporazuma. Ono što su ključni problemi tih sporazuma koji će se još također ponavljati u budućnosti je i uvođenje drugačijih standarda, poglavito genetički modificiranih organizama na recimo naše tržište. I zato to tržište trebamo zaštititi. Znači, potpisuju se takvi sporazumi, od te šire slike dolazimo na razinu Europske unije, o kojoj smo ovdje već razgovarali, o kojoj je kolegica Petir koja je tamo bila govorila, gdje imamo različite lobističke pritiske, pa i pritiske unutar samog Parlamenta, određenih parlamentaraca, da se štite ponovo interesi velikih u odnosu na interese malih koji uopće ne mogu ući na tu listu lobiranja, a kamoli si priuštiti da zagovaraju nešto što će ići njima u prilog. Znači od loših sporazuma dolazimo do neprihvaćanja određenih direktiva ili loših zakona, onda dolazimo do obične male države članice, kao što je Republika Hrvatska koja dolazi do nekakvih zakonskih okvira koji su već uvjetovani na dvije razine različitim pritiscima i do ne mogućnosti do prevođenja tih zakona u praksa. Pa onda takvi zakoni su takvi da štite proizvođače, trebali bi štititi one male u odnosu ovdje, što se zove kupci u odnosu na trgovinske lance, u odnosu na velike, no kada ih pogledamo kada vidimo praksu, što je najvažnije, vidimo da svi trgovački lanci griješe, da najveći uvijek griješe i da najveći posljednji plaćaju, jer si oni opet mogu priuštiti da dalje procesuiraju te svoje greške na određenim sudovima za razliku od onih malih koji ipak svoje greške plaćaju. Dakle nije nam ništa uspjelo. Onda dolazimo do problema konačno potrošača, koji na tom tržištu biva uvjetovan svim ovim lošim karikama unutar tog lanca da ima nikakav, a najmanje hrvatski proizvod i koji se snalazi na način da ide mimo tog istog tržišta, jer je to, budimo realni, naša stvarnost. Dame i gospodo, naša je stvarnost da hrvatskog građanina boli briga za ovaj proizvod, jer svaki hrvatski građanin kojem je stalo do toga da jede zdravo i hrvatsko, naći, snaći će se u sivoj zoni, ispod žita će kupovati i to je jedini način da naš proizvođač i naš potrošač prežive. To je hrvatska stvarnost, hrvatska stvarnost je da ovaj zakonodavni okvir koji bi trebao biti bolji i dalje mrtvo slovo na papiru. A zašto? Zato što nedovoljno, i u okviru ovog Parlamenta i na razini Hrvatske propitujemo sve ove prakse o kojima sam govorila, a koje su prethodile onome što je došlo na naš stol i njegovoj mogućnosti implementacije u praksi. Hvala lijepo. Slažem se kolegice da umjesto da promičemo domaće proizvode, domaće proizvođače, da autohtone domaće proizvode, stare domaće proizvode, staro domaće sjeme da promoviramo, da to bude naš brand, da to bude turistička ponuda mi u biti zakonima, zakonima, u biti pritiskamo domaće proizvođače, OPG-ove i pojedince, u hrvatskom selu da jednostavno nisu konkurentni. Evo samo dorada ovoga sjemena što ide Zakon o sjemenu je katastrofalan, to je čavao, zadnji čavao u lijes hrvatskog sela i seljaka. Da se dorađuje sjeme u hrvatskim selima, OPG-ovima koji jedva preživljavaju i ovako kod ovih uvoznih lobija, švercera. I reći ću vam još nešto, najveći krivac je uvozni lobi je unutar ministarstava, i zato mi je žao što ovdje nije ministrica koja je tribala biti ovdje, ne ža, nego je tribala biti ovdje pred saborskim zastupnicima, nego je se sakrila, koja je tribala biti, odgovarati ovdje hrvatskim zastupnicima i hrvatskom selu i seljaku. Slažem se kolega Bulj, OPG-ovi u koje se cijelo vrijeme zaklinjemo, a koji su najviše stradali za vrijeme Korona krize, jer nisu mogli direktno ili direktnije plasirati svoje proizvode na tržnice, su oni što imaju što reći o tom Zakonu o sjemenu ako su oni rekli da ne može i da se uvodi sjeme s poljoprivrednog gospodarstva koje nigdje drugdje nije, a dobro to vidimo i po ostalim dokumentima unutar Europske unije, onda bi mi to trebali valjda prihvatiti. Jednako kao što bi trenutno, konačno trebali prevesti UN-ovu Deklaraciju o pravima seljaka i prihvatiti je unutar hrvatskog zakonodavnog okvira i upoznati seljake s njihovim pravima. No ono što je također problem, kada šećete Imotskom krajinom itd., vidjet ćete da ima nekih koji i proizvode. Proizvode i štoviše prvorazredno, samo se treba raspitati gdje njihova roba odlazi. Njihova roba se ne zadržava unutar Hrvatske. Ti koji imaju sreću da proizvode dobro oni i izvoze, a nama dolazi trećerazredna proizvodnja iz inozemstva i to je naš najveći problem. Imamo, ali ne za nas. Mi smo stanje u hrvatskoj poljoprivredni najbolje vidjeli za vrijeme ove Korona krize, dakle kad su sve države gledale da imaju dovoljno za svoje građane, mi smo već bili u problemu oko određenih proizvoda i tu se pokazalo zapravo da Hrvatska država sa svojom poljoprivredom, sa svojim gospodarstvom nije spremna odgovoriti na izazove neke veće krize i na daj Bože veće krize, jer pitanje kako bismo mi prehranjivali svoje građane, jer bi svaka država naravno u ovakvoj krizi gleda kako da ima za svoje potrebe, ali očito ni to nije bio nekakav alarm vladajućima, ministar Marić je tada počeo govoriti o samodostatnosti, ali vidimo da se zapravo ništa ne mijenja, imamo ovakve prijedloge zakona, ali nekakve sustavne politike nažalost nema. Što je potrebno napraviti kako bi se to mijenjalo? Nismo još uvijek pronašli ni na kojoj razini način, odnosno, prije bih rekla volju da zaštitimo svoje interese. Ako pitamo što treba napraviti, ja sam pobornik toga da treba veći fokus staviti na ono što radimo u okvirima Europske unije, jer ako pogledamo što mi radimo na razini Hrvatske, barem mi ovdje, većinom samo te Direktive ili Uredbe prevodimo u hrvatski zakonodavni okvir. A što rade naši europarlamentarci? Mi nemamo pojma, niti smo uopće svjesni koliko je njihova uloga važna. Naravno tu je problem Europske Komisije i otuđene europske birokracije, činjenica je da ni ne možemo utjecati koliko bismo možda i htjeli, koliku uopće snagu ima Parlament, ali ako išta želimo napraviti, onda trebamo raditi na tome da osnažimo svoju poziciju unutar Europske unije, ali ne načelnoj razini kako se neosnovano često hvali premijer, nego na razini ovakvih konkretnih pitanja. Netko je danas u diskusiji spomenuo ovdje potrebu dugoročnih politika, strategije, kako u poljoprivredi, tako i u ostalim granama. Ja se apsolutno slažem sa tim. No međutim, vjerujem i da ćete se vi složiti sa mnom, da za takve dugoročne politike potreban je konsenzus kako vladajućih tako i oporbe. No kako postići taj konsenzus kad oporba kritizira doslovno sve? Nikada ne priznaje, nikada ne kaže da je nešto dobro. U ovome Zakonu doista mislim da postoji dobra namjera i da se pokušava riješiti dio tih problema nepoštenih trgovačkih praksi. Kako sa takvom oporbom postići takve dugoročne politike, dugoročne ciljeve, jer jednostavno vas kad čovjek sluša ispada da je u Hrvatskoj sve crnilo, da maltene ljudi ovdje hodaju goli i bosi, gladni i žedni. Ja sam rekla da je ovaj zakonodavni okvir bolji u odnosu na prethodni, međutim, problem je njegova implementacija u praksi, stoga treba prepoznati širi okvir koji utječe na to da nam ovo ostaje mrtvo slovo na papiru. A kada ste me pitali za konkretno poboljšanje, reći ću vam nekoliko konkretnih prijedloga. Prvo, morate se prestati praviti da oporbeni prijedlozi ne postoje i u trenutku kada se oni događaju i kada ih i odlučite prihvatiti zbog medijskog pritiska, onda ih ne trebate prevoditi kao mala djeca u svoje amandmane, koje ponovo vaša Vlada prihvaća, nego lijepo prihvatite izvorni oblik prijedloga koji je bio oporbeni. Drugo, ne zovite oporbu samo kada vam treba kvorum, nego zovite oporbu i budite s oporbom kada se radi o zakonskim prijedlozima koje vi sami nominalno želite prihvatiti barem u budućnosti, kao što je bila Hrvatska gospodarska komora, pa dozvolite da i jedan oporbeni zakon za promjenu prođe. vi ste ti koji možete poslati ključnu političku poruku, ako želite da uopće do ikakve suradnje dođe. Htio bi vas samo vratiti na kraj sedmog mjeseca, odnosno kraj 6. mjeseca 2020. godine, kada ste bili jedan od aktivnijih članova MOST-a, koji ste apelirali hrvatskoj Vladi da jednostavno treba produljiti moratorij na zemljišta, s obzirom da smo čekali zadnji dan da se produlji moratorij na naša zemljišta, poljoprivredna, kako se ne bi dogodilo da nam dolaze stranci i kupuju možda jedan od rijetkih resursa što nam je ostalo u hrvatskom gospodarstvu, a da je suvereno, odnosno da je naše. A pitam vas to iz razloga s obzirom da ste spomenuli neke od Međunarodnih ugovora, i vidim da to globalno radite analitiku, gdje su recimo u knjizi Euro, od profesora Stiglica je bilo navedeno da je Grčka morala mijenjati rok trajanja svježeg mlijeka s 4 na 11 dana, kako bi nizozemcima otvorila priliku da uvezu GMO mlijeko u samu Grčku.

Mi sasvim sigurno nismo spremni za sve posljedice toga što bi uvođenje eura donijelo na hrvatsko tržište i smatram da ga trebamo odgoditi jer imamo i tu zakonsku mogućnost, a prije nego što krenemo u njegovo nekritičko prihvaćanje, trebamo otvoriti i javnu raspravu o tome što gubimo s gubitkom monetarne suverenosti. Jer kada i vidimo ono što se događalo, jučer smo govorili o našem financijskom stanju Republike Hrvatske i o našem državnom proračunu, pa kad vidimo način na koji se kreira slika Državnog proračuna za 2019. godinu i kako se iz njega izbacivalo ono što je već tada bilo u raspravi, primjerice govorilo se o visoko obrazovnim institucijama i ugovorima s njima, onda znamo da se to već tada događalo u svijetlu potencijalnog, budućeg ulaženja u euro zonu koja nije dozvoljavala da imamo takve repove za sobom. Uvažena kolegice, govorili ste o europskoj Direktivi kojom se regulira pitanje nepoštenih trgovačkih praksi, načinu na koji je ona donešena, ja mogu reći da rezultat koji imamo na kraju, unatoč mnogobrojnim protivljenjima jest dobra Direktiva, gdje smo se izborili i da se državama članicama da jedan širi prostor, što i nije toliko uobičajeno, kako bi one mogle same prepoznati na svom tržištu probleme i to dodatno regulirati Zakonom. Zakon je sad pred nama, obuhvat nepoštenih trgovačkih praksi se proširuje sa 33 na 43 i ono što ja mislim da je sad pravi trenutak u stvari prepoznati sve one malformacije koje se događaju na tržištu i probleme i pokušat ih unijeti u ovaj Zakon, kako bi imali na kraju jedan dobar akt koji će štititi u maksimalnoj mogućoj mjeri naše poljoprivrednike. U tom smislu, čini mi se da bi bilo dobro da i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, bez obzira što je to neovisno tijelo, bude od pomoći, a ne da nam objašnjava kako se nešto ne može napraviti. Slažem se s vama i zato mislim da je riječ o zakonskom prijedlogu koji je sigurno bolji nego onaj što je bio, no opet ćemo ostati sa tom rupom toga što se događa u praksi, kao što rekoh, budimo realni, svi nabavljaju na crno, tko god može i tko god direktno želi biti siguran u proizvod koji će konzumirati, a to je krajnji korisnik i ovog Zakona, zapravo potrošač, koji se ovdje ne spominje. Što se Agencije tiče, složit ću se s vama da je veli problem upravo kod toga što je ona sada i naznačila, recimo 6 više zaposlenih i došla do onoga što je i ranije rekla da bi htjela, to su nenajavljene kontrole čl. 17a. Međutim, te nenajavljene kontrole koje se mogu dogoditi ocijene li se da je to opravdano ostavio ponovo prostor za nekakav lov u mutnome. Što će biti opravdan, a što će biti neopravdan razlog nenajavljene kontrole, na temelju kojih kriterija? I kad vidimo sve ovlasti koje imaju oni koji će provodit nenajavljene kontrole doista se postavlja pitanje hoćemo li time poboljšati praksu odnosno ukinuti nepoštenu trgovačku praksu ili ćemo imati još veći problem nego što smo imali

Poštovani g. potpredsjedniče, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Danas već na samom početku naš državni tajnik uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, ali usudim se reći i jedan manji dio kolegica i kolega se je držao zapravo teme, tako da smo ovim zakonskim prijedlogom u odnosu na važeći zakon kojim se osigurava dosljedno ispunjavanje zadaća usklađivanja s europskim pravnim okvirom uz dakako uređivanje osnovnog ponašanja i suzbijanja nepoštenih trgovačkih praksi spominjali i obuhvat adresata koji se povećavaju, što je dobro. Pa smo spominjali i da se obuhvat proširuje zapravo s dosadašnjih 33 na 43 pojave, spominjali smo i nenajavljene kontrole koje su uvijek dobro došle u ovakvom dijelu. Ali ono što zapravo držim da je ponukalo veliku većinu kolegica i kolega, a moram priznat da i mene ponajviše veseli je izmjena i dopuna vezana uz taj zakon koja, uglavnom koja mijenja obuhvat proizvoda, te se uz one ranije obuhvaćene koji su uglavnom hrana odnosno prehrambeni proizvodi obuhvaćaju i primarni i neprerađeni poljoprivredni proizvodi. Vjerujem da je i to jedan dio zapravo te izmjene i dopune zakona i ponukalo da se ponajviše govori o OPG-ovima, da se u konačnici govori o poljoprivrednim proizvođačima. Kad bi sad mi i na ulici pitali nekoga o toj nepoštenoj praksi šta ona obuhvaća bilo na selu ili na gradu zapravo bi nam manje-više svi jednako odgovorili, spominjali bi velike trgovačke strane lance, s druge strane poljoprivredne proizvođače i OPG-ove.

Dolazim iz kraja gdje je i najveća prehrambena industrija u RH, dakako „Podravka“ i ono što veseli sve nas, a zasigurno i one koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom da unatrag zadnjih 3 do 4.g. upravo ta prehrambena industrija se vratila, popularno rečeno na selo poljoprivrednim proizvođačima i uvelike povećala upravo otkup poljoprivrednih proizvoda, posebice kad govorimo o sektoru povrtlarstva, pa i ratarstva, konkretno mislim na pšenicu, nego je to bilo prijašnjih godina. To je ono što veseli i to je ono što nas sve raduje. Razgovarajući sa poljoprivrednim proizvođačima i OPG-ovima, a i onima koji su u tome lancu prije svega otkupljivači moram priznat da nisam čuo nikakve loše komentare u odnosu na, pogotovo plaćanja, ali niti na nepoštenu trgovačku praksu. Sigurno da svaki proizvođač pokušava svoje proizvode prodati za što veću cijenu, to je normalno, kao i s one druge strane da otkupljivači ili oni koji otkupljuju te proizvode pokušavaju biti u nekakvim realnostima i korelacijama. Veseli i upravo i nova uprava „Podravke“ koja je između ostaloga i najavila posebice jedan okretaj i još veći i snažniji iskorak prema poljoprivrednim proizvođačima ne samo na području županije iz koje dolazim Podravina i Prigorja nego na prostoru cijele RH upravo da ti proizvodi naših OPG-ova i poljoprivrednih proizvođača budu u što većem broju u prehrambenim proizvodima naše najveće prehrambene industrije.

Potpuno je jasno da pitanje nepoštenih trgovačkih praksi jest ključno pitanje koje trebamo riješiti da bi pomogli hrvatskim i domaćim poljoprivrednim proizvođačima i ovaj zakon sigurno jest doprinos u tom smjeru i ne možemo očekivat da taj zakon riješi sve probleme koji postoje. No kad govorimo o otkupljivačima i trgovcima tu sasvim sigurno najčešće govorimo o onom što dolazi iz uvoza jer se najbolje može uspoređivat što se događa u matičnim državama tih trgovačkih lanaca, a što se događa u Hrvatskoj, pa je to vrlo jednostavno analizirati i tom treba stat na kraj. Obzirom da ste spominjali „Podravku“ ono što bih ja osobno voljela da „Podravka“ kao domaća kompanija u kojoj država itekako ima utjecaj snažnije se pozicionira na našem tržištu na način da više otkupljuje domaće poljoprivredne proizvode i na taj način hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima osigura tržište [[Upadica: Fala]] Kakav je vaš dojam, je li to moguće? Zahvaljujem se na ovome pitanju. Zapravo sam slušao pozorno i vaša izlaganja danas u HS i slažem se sa svim vašim izrečenim i vidi se da ste vi tu si jako dala truda i na europskom nivou i Europskom parlamentu. Ja sam napomenuo, unatrag znači 3-4.g. unatrag, ali i sama nova predsjednica uprave upravo je najavila prvi, dakle iskorak, nastavak u još većem obimu prema domaćim proizvođačima i domaćim proizvodima. Nema razloga da ne vjerujemo. Dakle, ta je najava bila i prije 3-4.g. i to se upravo dogodilo. Dakle, i nisu niti slučajno i rekordni otkupi bili upravo žita od tvrtke „Podravka“ unatrag zadnjih godinu dvije dana koje su iskorišteni upravo u proizvodima naše najveće prehrambene industrije. Da, ja vjerujem da će se to dogodit. Hvala lijepo. Pa kolega Sobota dobro ste opisali sve što donosi ovaj zakon. Ja bi samo naglasio da je ovim zakonom definirano da kroz ovih 10 obuhvata koji su opisani u njemu da jasno više ne može niko umanjivati količinu ni kakvoću proizvoda naših proizvođača i jasno da standardne kvalitete moraju postojati i standardne kvalitete. Do sad je bilo praksa od onoga da ne plaća se 90 dana do 120 dana i ako nećeš čekati, ako raskineš ugovor više nemaš ništa, da ti smanji na kvaliteti, na digestiji, na kakvoći i zapravo proizvođač nije imao ništa od toga. Ovim je to striktno zabranjeno. Zahvaljujem vam kolega Đakić, slažem se sa svime što ste izrekli, ali zapravo to je i, i zahvala svima onima koji su doprinjeli upravo ovakvim izmjenama i dopunama, resornom ministarstvu. Razumijem vaš interes i za ovu temu jel upravo vaša županija je ta koja upravo u našoj najvećoj prehrambenoj industriji daje odnosno snabdijeva „Podravku“ s najviše povrtlarskih proizvoda. Dakle, i vaša briga upravo pretpostavljam da je vezana upravo za proizvođače iz vaše Virovitičko-podravske županije. Poštovani kolega saborski zastupniče, vi živite u kraju gdje je ta jedna velika tvornica prehrambenih proizvoda „Podravka“ i gdje većina poljoprivrednih proizvođača, evo imaju tu sreću i ne trebaju brinuti toliko o tome postoji li ovaj zakon ili ne, ali u Hrvatskoj ima jako puno proizvođača kojima evo ovaj zakon će pomoć sigurno da lakše, jednostavnije i jeftinije dođu na tržište i da lakše pokriju sve one svoje troškove koje imaju i da na kraju što je i bitno nešto zarade i da mogu normalno živjeti. Dobro, kolega imate i vi sreću da je „Podravka“ i na prostoru vaše županije i da zapravo i prerada u Kalniku upravo tih proizvoda koji ponajviše dolaze iz Virovitičko-podravske županije iz RH, dakle upravo kod vas u Varaždinskoj županiji, dakle i to je sreća. Al nek bude i taj zakon i upravo ovakovi dobri primjeri naših tvrtki i poduzeća u RH budu poticaji i poziv zapravo svim poljoprivrednim proizvođačima da se okrenu ovakovoj proizvodnji gdje je siguran otkup i gdje je sigurno plaćanje i sigurna, sigurno dobra cijena u odnosu na druge. Nemate više replika. Sada je na redu g. Ljubomir Kolarek i onda ćemo čekat jedan sat i počet ćemo sa iznošenjem stajališta u ime Kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika, da ne bude niko oštećen čekat ćemo do jedan. Mikrofon, mikrofon. Kao i kod drugih zakonskih akata koje donosimo u saboru pristupanjem EU RH mora prihvatiti i primjenjivati legislativu EU. Mnogo toga sam si napisao, ali bit ću vrlo kratak i jasan jer kada govorimo o Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom mogli bi pričati 2 dana, 2 noći i tome nikad ne bi bio kraj. No, ja ću reći da je ovaj zakon dobar. Zašto je dobar? Jer ako pogledamo kraj iz kojeg dolazim ja bi naše poljoprivredne proizvođače podijelio u 3 skupine i objasnio kako oni funkcioniraju. Oni najmanji svoje proizvode prodaju na placu. Konkretno u mom gradu mogu utorkom i subotom prodavati i uvijek sve prodaju do 11 sati i više na placu nema nikog. To su najmanji. Srednji koji su već dobro kvalitetno organizirani, a nemojmo zaboraviti da u Međimurju, a i u Varaždinskoj županiji imamo najveću proizvodnju bijelog mesa u Hrvatskoj, znači u Međimurju imamo 10-tak privatnih klaoničara koji svoje proizvode distribuiraju ne samo u Međimurju već i u Zagrebu i u ostalim gradovima i oni svoje proizvode itekako kvalitetno i dobro proizvode. Isto tako oni najveći znači to su kooperanti, al neću, ne smijemo zaboraviti i ne smijem ovoga izostaviti da je krajem 12. mjeseca u mjestu Ivanovec, to je kraj, mjesto u sklopu grada Čakovca otvorena moderna, najmodernija farma uzgoja svinja 2000 komada u jednom turnusu, radi čovjek za „Belje“ i nikad mi se nije žalio. Znači da je dobro zaštićen, da mu redovito plaćaju i da će ga ovaj zakon još bolje zaštititi. Isto tako mogu reći da u Međimurju nema neobradive zemlje, da se kod nas poljoprivredni proizvođači bore za svaki komad zemlje i niko neće kukat, ima problema pogotovo, ali ja smatram da ova korona kriza će možda dovesti na neke stvari u poljoprivredi na viši nivo. Smatram da jednom kvalitetnom strategijom razvoja poljoprivrede ne samo u Međimurju, Varaždinu, istoku Hrvatske, u Dalmaciji, nego svugdje da ako se strategija dobro razradi ovaj zakon će ugledati pravo kvalitetno svjetlo dana i bit će dobar i još bolji, a mislim da je sada napravljeni jako veliki iskorak.

Mislim da nisam ja prva, da ste nešto pomiješali.

Hvala lijepa. Poštovani kolega, oboje dolazimo iz Međimurja i drago mi je da ste govorili o Međimurju. Ja bi se zapravo možda nadovezala na ono što ste govorili i nekako stavila poveznicu na ono što nam je zajednički cilj, a to je stimulacija naših proizvođača, naših poljoprivrednika OPG-a, pa bi spomenula pojam „ekološke proizvodnje“ Znamo da Hrvatska tu dosta kaska u odnosu na neke druge zemlje u EU odnosno svijetu, a Bome se niti u Međimurju ne možemo baš pohvaliti da ima puno eko proizvođača. S jedne strane kupci bi htjeli što veću ponudu što manje cijene, a s druge strane eko proizvođači znaju da su tu troškovi certifikacije, da su tu problemi što su i manji prinosi i veći fizički rad itd. Kolko sam vidjela po literaturi, dakle država nešto sufinancira donošenjem certifikata, međutim da li ona uopće dovoljno očito ne stimulira dovoljno proizvodnju tih eko proizvoda, pa se onda naši proizvođači moraju snalaziti, da li burza, ove kak se kažu, burza hrane, promocije putem interneta [[Upadica: Fala]] ili manifestacije, što vi kažete? Pa slažem se, ekološka proizvodnja je jako specifična i ja se moram priznati divim svim ljudima koji se bave ekološkom proizvodnjom jer kupci su vrlo zahtjevni, htjeli bi za vrlo male novce dobiti ekološki zdravi proizvod. U ovom zakonu je nešto, jedan pomak je, ali ja sam napomenio da jednom zdravom strategijom razvoja poljoprivrede koja će doći ja se nadam na stol u HS čim prije da će se ekološka proizvodnja dignuti na puno veću razinu da proizvođači ekoloških proizvoda ne bi, kao što ste i sami rekli, morali lutati okolo i prodavat svoje proizvode. Hvala lijepa. Poštovani kolega saborski zastupniče, govorili ste o tržnicama gdje se prodaje hrana od malih OPG-ova, od malih proizvođača, ja bih odma se priključio i tome na način, dobio sam dopis od udruge cvjećara Ludbreške regije. Naime, prema Uredu ravnateljstva Civilne zaštite sada kad će mjere malo popuštati oni mole da se i sajmovi omoguće da prorade od 1.3. i da tamo mogu prodavati svoje proizvode, a oni uglavnom apeliraju na Samobor, Sesvete, Dugo Selo, Vrbovec, Varaždin, Čakovec i Velika Gorica, pa ja mislim da isto vi podržavate to da se otvori. Hvala lijepa. Ako mogu reći, evo mi bi htjeli u Prelogu imati sajam cvijeća, a upravo ti proizvođači cvijeća su nama najveći gosti i to im je jedan veliki prihod i ja se nadam da će i cvjećari, da će se mjere popustiti kolko danas čitamo, da će se od ponedeljka već otvarat terase, a da će onda i oni i, i moći doći i u Čakovec i u Veliku Goricu i u Varaždin i u Prelog i svugdje i moći staviti na tržište odnosno da valoriziraju svoj mukotrpan rad jer to nije jednostavno. Hvala lijepo. Pa kolega Kolarek, kroz ovaj zakon reko sam već par puta da je 10 novih definicija u ovom obuhvatu kako bi se spriječile ove prakse koje su nepoštene i koje donose probleme našim proizvođačima. Tako je na stranici 14 u točki 27 prodaja proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih proizvoda po prodajnoj cijeni koja je za krajnjega potrošača niža za više od 34% od krajnje prodajne cijene, što uključuje i sniženje cijena na način odgovarajućega povećanja pakiranja neto težine proizvoda bez povećanja krajnje prodajne cijene. Mislim da je ovo jako dobra definicija koja jasno govori da je do sada postojala sigurno se ne bi dogodilo prodaja šećera na hrvatskom tržištu 50% jeftinija nego što je to zapravo proizvodna cijena ili konkurentna cijena na svjetskom tržištu. Pa kao što smo i na Odboru poljoprivrede jako dugo raspravljali o problemu šećera da su tu jedne dektonske promjene i problemi u čitavoj Europi jer ako smo zaključili da je 404 EUR-a po toni nekakva donja granica rentabilnosti, a danas idemo ispod 340 tona onda znamo kolko je sati i kakva je, kakva je, kakav je ulaz. Ja ću reći neregularni ulaz ne samo u Hrvatsku već u Europu iz zemalja trećeg svijeta šećera, a da je ovo pozitiva je pozitiva. Pa evo mene zanima, rekli ste da će ovaj zakonodavni prijedlog znači poboljšati stanje u poljoprivredi. Mene zanima da mi netko iz HDZ-a odgovori na pitanje zašto se u svim segmentima proizvodnje hrane danas proizvodi 50% manje hrane nego prije 30-40 godina i jesu li ovakvi zakonodavni povećali dakle proizvodnju hrane u svim segmentnima ili smanjili? Ako nisu koje su to politike koje mogu povećati domaću proizvodnju i učiniti nas snažnijima i samodostatnima jer znamo da možemo proizvoditi više i da može i sebi zadovoljiti potrebe za hranom i izvoziti.

Prije 30 i 40 godina industrija nam je bila ispod gležnja, danas 90% mladih ljudi želi raditi u industriji i da im bude poljoprivredna proizvodnja nekakva nus proizvoda.

Hvala lijepa. Poštovani kolega govorili ste o potrebi kvalitetne strategije razvoja poljoprivrede, a istovremeno ste isto govorili o farmi svinja kraj Čakovca koja vrlo profitabilno posluje i koja nema problema sa plasmanom u RH. I sad mene zanima obzirom da sam porijeklom iz Siska dakle iz Sisačko-moslavačke županije gdje je na Baniji odnosno Banovini bilo velikih farmi svinja koje su opskrbljivale tadašnji Gavrilović, koji je zapravo razlog da je Banija sada toliko devastirana poljoprivredni proizvođači ne mogu plasirati svoje proizvode, a recimo u Međimurju se takve farme uspješno održavaju i plasiraju svoje proizvode.

Ja ću vam reći istinu. Kada smo ulazili u EU mi smo uspjeli u Međimurju ostaviti u pogonu sve 4 klaonice crvenog mesa, mesna industrija Vajda koja je onda imala 50 kooperanata nije zatvorena ona je i dalje radila i jednostavno jednim tim poduzetničkim duhom to je opstalo. Opstala je Perutnina Ptuj, Pipo danas to je klaonica isto tako i Koka u Varaždinu, ja ne znam što se dogodilo u Sisku. Ja govorim da je Čakovec 100 km od Zagreba, a Sisak 49. Da li nije bilo dovoljno duha, zajedništva ja mislim da osobno smatram da je tu i rat ostavio dosta velike tragove i [[Upadica: Hvala lijepa.]] to sve skupa otišlo u jednom drugom smjeru.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Ako gledamo kroz povijest vidimo da su velike krize dovodile do naglog tehnološkog i društvenog napretka, jedna tava kriza je aktualna epidemija korona virusa. Upravo to je događaj koji je preko noći promijenio mnoge ustaljene prakse u našem društvu. Zaključavanje gospodarstva dovelo je do situacije da dobar dio zaposlenih u potpunosti ili djelomično radi od kuće. Neke grane poput ugostiteljstva, kazališta, kina, teretane su znatno pogođene neovisno o subvencijama i pomoći države koje su znale kasniti, neke druge grane nastavile su djelovati relativno dobro i uz rad zaposlenika od kuće. To je posljedica razvoja tehnologije zadnjih desetljeća koja je omogućila rad od kuće putem računala. Rad od kuće ili izmještene lokacije nije još zakonski reguliran, iako je aktualna vlast najavljivala da će biti. Takav rad ima mnoge prednosti neovisno o epidemiji. On omogućuje fleksibilnost koja je potreba u užurbanom svijetu u kojem živimo, može poticati kreativnost kod zaposlenika te povećati produktivnost koja je uvijek važna za poslodavca. Za Hrvatsku je to posebno važno jer smo zemlja koja je izgubila jednu šestinu stanovništva u zadnjih 30 godina. Osim iseljavanja imamo veći mortalitet od nataliteta. Upravo fleksibilnost je potrebna našim sugrađanima kako bi imali bolje raspodijeljeno vrijeme za obitelj, to bi moglo pomoći demografskom oporavku naše zemlje. Zaposlenici radom od kuće štede vrijeme dolaska i odlaska na mjesto rada. Zbog rasta produktivnosti neke su se države već okrenule redukcijama radnog vremena sa 8 na 7 sati dnevno kako bi razriješile pitanje nezaposlenosti. Također na važnosti dobiva i rad s nepunim radnim vremenom. Za rad od kuće bi trebali regulirati i riješiti neke od sljedećih problema: omogućiti da poslodavci isplaćuju zaposlenicima neoporezive naknade za pokrivanje troškova rada od kuće, primjerice cijenu potrošnje Interneta, uređenje radnog mjesta, veća potrošnja režija. Nažalost, pojedini poslodavci zaposlenicima koji rade od kuće za vrijeme epidemije nisu isplaćivali naknadu za prijevoz, a zaposlenici su pri tom imali troškove režija više upravo zbog rada od kuće. Izričito bi trebali dopustiti da zaposlenik radi dio vremena od kuće, a dio iz prostora poslodavca. Trebali bi propitati da li se pri fleksibilizaciji trebaju poštivati svi uvjeti kao da osoba radi na radnom mjestu, ergonomska stolica, zaštita na radu, opreme ili odmori koje je poslodavac dužan osigurati. Rad od kuće bio je oblik rada i prije korona krize uz nedostatak adekvatne zakonodavne regulacije te evidencije, pripadajuću tzv. sivoj zoni. Zakonodavac bi trebao regulirati kao poseban institut u radno-pravnom zakonodavstvu povremeni rad kod kuće, bez potrebe zaključivanja ugovora o radu posebnog sadržaja. Uvođenjem ovakvog instituta omogućilo bi se poslodavcima da zaposlenike učine zadovoljnijima i produktivnijima. Zaposlenik pri tom ne bi snosio nikakve dodatne i neprihvatljive rizike jer bi ostajući kod kuće pristao samo na one kojima je izložen svakodnevno boraveći u svom kućnom okruženju. S druge strane, izbjegao bi rizik putovanja na mjesto rada te povratka kući koji uz troškove prijevoza oduzima i vrijeme. Na taj bi se način pomoglo smanjiti problem i gužva u prometu.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege jučer smo obilježili Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. No jučer smo u gradu Vukovaru nažalost imali sukob među vršnjacima, učenicima Srednje tehničke škole Nikola Tesla. Nažalost ovaj sukob imao je i nacionalni predznak. Nažalost nije ništa novo da se učenici ove škole već godinama sukobljavaju i uvijek ti sukobi imaju nacionalni predznak. No koji su uzroci tih sukoba i gdje se nalazi glavni uzrok svemu tome? Upravo ovdje. Upravo u ovoj sabornici jer upravo ovdje su izglasani zakoni koji su omogućili segregaciju djece u osnovnim i srednjim školama na temelju nacionalne pripadnosti. Upravo je Hrvatski sabor izglasao Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, upravo je Hrvatski sabor izglasao državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kao i državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. U tim standardima u Člancima 30. i 43. navodi se da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo biranja između 3 modela obrazovanja. Model A po kojemu se cjelokupna nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne uz obvezno učenje hrvatskog jezika. Model B po kojemu se nastava izvodi dvojezično tako što prirodne grupe predmeta se uče na hrvatskom jeziku, a društvene grupe predmeta na jeziku nacionalne manjine. I model C koji omogućava da se nastava izvodi na hrvatskom jeziku uz dodatnih 2 do 5 sati tjedno namijenjenih njegovanju jezika i kulture nacionalne manjine. Nažalost na području grada Vukovara upravo na inzistiranje političkih predstavnika SDSS-a i DSS-a pripadnici srpske nacionalne manjine pohađaju model A, to je najveći stupanj odvojenosti djece i mi imamo zadnjih 20 godina od mirne reintegracije 20 generacija koji se školuju u istom gradu koji žive u paralelnim svjetovima, koji žive jedni pored drugih. Nemojmo pričati o nekom suživotu jer upravo je ovo razlog zašto nekog suživot realnoga na području grada Vukovara nema. Te iste generacije imaju drugačiji pogled na stvaranje hrvatske države. Te iste generacije koje žive u istom gradu imaju drugačiji pogled na Domovinski rat i niz drugih stvari. I to je činjenica. To treba otvoreno i jasno reći. I kada mi predstavnici konzervativnih ili …/nerazumljivo/… opcija kažemo da treba omogućiti da djeca idu zajedno, da je dovoljan model C gdje će pripadnici nacionalnih manjina imati dodatnih svojih 2 do 5 sati tjedno njegovanje svoje kulture, svog jezika i pisma tada predstavnici SDSS-a kažu pa mi smo protiv toga jer smatramo da će se naša nacionalna manjina asimilirati. Ne, gospodo, vi ne želite da se vaša nacionalna manjina integrira u hrvatskog društvo. I onda se pitamo zašto dolazi do sukoba? Pa upravo kad djeca dolaze u razdoblje puberteta, kada su nacionalni osjećaji nešto više izraženiji nego u drugim fazama života tada dolazi do ovakvih sukoba jer se radi o djeci koja žive u istom gradu u različitim svjetovima.

Izvolite.

Poštovani tajniče g. Bukarica, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Najčešće citirano djelo kako u ovom Saboru tako općenito u društvu u današnjim vremenima je ono Erica Arthura Blaira, svima nama poznatijeg kao Georgea Orwella i riječ je o njegovoj „Životinjskoj farmi“ u principu jednom alegorijskom političkom romanu koji govori o korupciji ideala. Dakle, „Životinjska farma“ kojom upravlja i koju vodi stalno pijani g. Johns, a polubijeli vepar po imenu Stari Major predvodi životinje i stalno im otvara oči označavajući g. Johnsa kao čovjeka eksploatatora i mučitelja. Stari je Major smatrao kako će životinje kada preuzmu farmu biti drugačije od ljudi te će vrijediti pravilo da su sve životinje jednake, neovisno o snazi i inteligenciji svake ponaosobno. Vrlo brzo su unutar životinja s farme pametne svinje preuzele stvar u svoje ruke pretvorivši svoj predvodnički status u jedna oblik diktature te svoju moć pravdale već puno puta citiranom parolom, „Sve životinje su jednake, ali neke su jednakije od drugih“ Velimir B. 56-njak koji je osuđen u periodu od četiri mjeseca nakon što je dovikujući u Gradu Splitu izrazio kao građanin ono što je mislio. Presudom je proglašen krivim jer je citiram „Kršio javni red i mir, čime je prekršio čl. 13. Zakona o prekršajima.“ Uz navedeno izrečena mu je kazna novčana u visini od 756 kuna. Oduzimanje prava građanima na kritiku prema vlasti i politici, bojim se ukazuje na metodologiju mračne povijesti totalitarnih režima skrivenih iza tobožnje demokracije, dok ista ta metodologija štiti svoje u bilo kakvim urlikanjima, dovikivanjima, iživljavanjima, a sve pod krinkom podobnosti. Nenad, beskućnik koji je ne tako davno iz dućana ukrao suhomesnatu hranu i jednu Vegetu za pojesti čija je vrijednost izrazito mala te je istu vratio u dućan. Osuđen je promptno na osam mjeseci zatvora. U presudi se zaključuje kako je Nenad na taj način sebi osigurao preživljavanje jer je nezaposlen i nema prihoda. Usporedbe radi, prije nekoliko godina jedan od zaposlenika Podravke ukrao je iz tog poduzeća 419kg Vegete, 329 pakiranja Fante, 7kg začina, 192 juhe i da ne nabrajam dalje, pravomoćnom presudom osuđen je na deset mjeseci zatvora. Tužnoj sudbini Nenada u kojoj velika većina građana može pronaći barem djelić sebe ironično, ali zasigurno će biti puno bolje u zatvoru, bit će u suhom, u toplom i bit će sit. Velimira i Nenada u Hrvatskoj ima na pretek ne samo u pravosudnom smislu nego i u svakom drugom počevši od gospodarskog pogodovanja pa sve do cijepljenja protiv Covida bez bilo kakvog reda samo definiranim nekakvim kriterijima u kojima postoji sve ali samo kriteriji ne. Na njima sustav pokazuje i na Nenadu i na Velimiru kako je efikasno funkcionira i kako za pravnu državu uistinu nema straha. No je li to uistinu tako? Sudeći po Nenadovom primjeru Hrvatska je država u kojoj manje vrijedi više, a više vrijedi manje. Sudeći po promptnim osudama i presuda više vrijedi jedan suhomesnati proizvod od bezbroj afera i milijunskih pljački kojima su iz džepa građana izbijeni ma ne samo novci, nego i bilo kakav oblik i nade, a i vjere da ćemo biti država pravednosti, kvalitetnog odrastanja, život i starenja te država jednakosti. Država smo u čijim cjelokupnim porama i sustava i življenja vrijedi [[Upadica: Hvala.]] pravilo jadan li je onaj iza koga nema tko stati.

najbolju uslugu imaju odgovornost i obvezu uvesti red u svoje sustave, zadovoljiti visoke standarde kvalitete te zapošljavati kompetentan i profesionalan kadar.

I iskorištavam priliku nakon gospođe Puljak će biti gospodin Marko Pavić i nakon toga ćemo imati epidemiološku pauzu do 14 sati. Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege prema istraživanju koje je jučer objavljeno na portalu telegram.hr na uzorku od 500 poduzetnika čak 82,4% je reklo da ne bi plaćali članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori u slučaju da se ukine obveza prisilnog plaćanja. Dakle, svega 17,6% bi članarinu nastavilo plaćati. Što se tiče ocjene kvalitete rada 77,4% ispitanih uopće nije zadovoljno ili nije zadovoljnom radom HGK što navodi na zaključak da HGK nikako ne bi opstala u ovom obliku da nema obvezne članarine. Ovo je istraživanje važno jer je dokazalo ono na što upozoravamo već dugo. Poduzetnici koji su članovi ove institucije i financiraju je nemaju osjećaj da im ona koristi u poslovanju nego služi samoj sebi, stranci koja je na vlasti da zadrži moć i da ovu instituciju koristi za zapošljavanje podobnih na visoke funkcije i dobro plaćena radna mjesta. 86,8% onih koji plaćaju članarinu HGK smatra da članstvo ne bi trebalo biti obvezno. Ovako visok postotak nezadovoljstva radom jedne institucije ni u kojem sustavu ili državi ne bi mogao biti toleriran osim ako ta institucija služi vladajućima, a ne onima koji je financiraju. Neka od ključnih nalaza istraživanja. Osnovni je problem nerazumijevanje uloge i usluga HGK, angažman ne prepoznaje 2/3 malih i srednjih poduzetnika. Mali i srednji poduzetnici nemaju uopće kontakt sa gospodarskom komorom.

Razlog obraćanja je rješavanje hitnih problema koji nisu dio poslovne svakodnevnice. Gotovo nitko ne obraća komori zbog unapređenja poslovanja za što postoji interes. Sam iznos članarine ne percipira se kao problem, međutim ključan problem je vrijednost usluga ako ne postoji odnos dakle svaka cijena je previsoka.

Predsjednik Vlade je optuživao nas iz oporbe da destruktivnim prijedlozima rušimo instituciju poput HGK, iako je sada potpuno jasno da se ta institucija već urušila sama od sebe, da ju je urušila stranka koja svojim parapolitičkim utjecajem vodi već desetljećima. To se najbolje može vidjeti iz dokumenta o Strateškom razvoju Gospodarske komore za razdoblje od 2017.-2022. koji je još uvijek na snazi iz kojeg je vidljivo da nisu ispunjeni nikakvi strateški ciljevi koji su postavljeni pred Gospodarsku komoru te je vidljivo i da je i sama Vlada minimizirala ulogu HGK razvijajući čitav niz paralelnih institucija koje su preuzele ulogu HGK poput HAMAG-BIRCO-a. Iz toga možemo zaključiti kako i sama Vlada odustala od deklariranih ciljeva koje treba napraviti Gospodarska komora da bi postala konkurentna. Međutim porazno mišljenje članova i neispunjavanje strateških ciljeva nije dovoljno Vladi da napravi oštre rezove jer njima nije ni cilj ga Gospodarska komora radi ono što bi trebala raditi jer bi time narušavala partikularne interese onih koji su tu instituciju oteli od njihovih članova koji je financiraju. Da više od 51% korisnika usluga bilo koje kompanije ili ustanove smatra da od te kompanije ne dobiva nikakvu podršku, ona bi na tržištu vrlo brzo propala. Takvi nezdravi subjekti propadaju svuda osim u zemlji koja na umjetan način štiti i održava sustav u kojeg građani nemaju povjerenja. Ako se takav sustav ne mijenja, veliki nezadovoljstvo građana i nepovjerenje u institucije prijeti da prijeđe u ozbiljne probleme koji će uzrokovati društveni slom. Stoga ne možemo mirno sjediti i gledati kako se oko nas urušavaju institucije jedna po jedna. Tražimo brze i efikasne promjene sad i odmah, a ne za nekolik mjeseci i to možda kako nam je poručio premijer.

Izvolite.